Gospođe i gospodo zastupnici počinjemo sa postavljanjem pitanja Vladi, odnosno pojedinom članu Vlade u skladu sa odredbama Poslovnika članci 132. do 139. Aktualno prijepodne održava se na početku svake sjednice prije prijelaza na prvu točku dnevnog reda. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani predsjedniče Hrvatske Vlade, poštovani članovi hrvatske Vlade odnosno ministrice i ministri, poštovane kolegice i kolege zastupnici Hrvatskog sabora. Koristim ovu priliku aktualnog prijepodnevna da se obratim predsjedniku hrvatske Vlade s pitanjem koje se odnosi na završetak obnove niskonaponske mreže u selima kojima još uvijek nema struje. Prema podacima koji su prikupljeni u tu svrhu, dakle u svrhu obnove niskonaponske mreže radi se od oko osamdesetak sela koja nemaju, dakle struju, u kojima žive ljudi u kućama gdje su se vratili, kuće koje su obnovljene. Dakle, država je uložila u njihov povratak, u njihovu obnovu ali još uvijek nemaju ono što držim da je osnovna elementarna pretpostavka civiliziranog življenja. Klub SDSS-a je u više navrata upozoravao na rješavanje ovog problema, ali na žalost od 2011. godine imamo potpuni zastoj u njegovu rješavanju. Smatramo da se ne radi o velikim sredstvima, pogotovo ako uzmemo u obzir, da je primjerice HEP Grupa 2016. dakle, prošle godine, ostvarila preko 2 milijarde neto dobiti. Da je u prvih 6 mjeseci ove godine, neto dobit iznosila preko milijardu i 300 milijuna kuna. Dakle, smatramo da u tu svrhu novca ima. Vlada je donijela program koji se odnosi na nacionalne manjine i time se obavezala formalno da u ovom mandatu taj posao završi.

Zahvaljujem. Molio bih sada predsjednika Vlade da odgovori na postavljeno pitanje. Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora. Lijepo pozdravljam sve cjenjene zastupnice i zastupnice u Hrvatskom saboru. Uvaženi kolega Milošević, ovo je uistinu tema o kojoj smo višekratno razgovarali i na sastancima parlamentarne većine i na sastancima predstavnika vaše stranke sa predstavnicima Vlade, sa nadležnim ministrom energetike i zaštite okoliša, koji je u više navrata razgovarao s predstavnicima Hrvatske elektroprivrede. Točno je da su zbog ratnih stradanja u velikoj mjeri elektroenergetski sustavi bili ozbiljno oštećeni, a nekakva ukupna šteta je bila procijenjena na 2 milijarde 647 milijuna kuna. Činjenica da HEP Operator distribucijskog sustava u svojim planovima i aktivnostima predviđa financijska sredstva koja bi trebala biti dostatna za sva nasilja u kojima trenutno nema struje, upućuje na zaključak da ćemo kroz program posebnoga plana za nacionalne manjine koje smo zajednički dogovorili, koji je Vlada RH usvojila, tijekom ovoga mandata riješiti pitanje koje mora našim sugrađanima u tim krajevima, donijeti onaj civilizacijski minimum, a to je sva nužna infrastruktura koja se u ovom konkretnom slučaju odnosi i na struju, ali u nekim drugim mjestima i naseljima gdje imamo problem vode. Prema tome, Vlada je u punoj mjeri angažirana da zajedno s vama riješi ovo pitanje i da se u Hrvatskoj kada je riječ o dostupnosti temeljne infrastrukture svi građani osjećaju dobro. Hvala vam lijepo. Izvolite kolega Milošević. Poštovani predsjedniče Hrvatske vlade, zadovoljan sam s vašim odgovorom, ali ne u potpunosti iz razloga što ve nismo krenuli u rješavanje tog problema, što već nismo krenuli u taj posao. Nedavno sam bio u selu Otišić u Splitskoj dalmatinskoj županiji, posjetio sam obitelj Borković, koje vodi jedno malo obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, ti ljudi, nažalost nemaju ono što mi imamo, odnosno, nemaju ono što mi držimo, da zapravo uzimamo zdravo za gotovo, a to je struja. Oni su u svom poslu svakodnevno muče i stoga smatram da je svaki dan čekanja, jedan dan previše, ali se nadam, kao što ste rekli, da će Hrvatska vlada biti posvećena u rješavanju ovog problema, kako bi već na narednoj sjednici Hrvatskog sabora imali i konkretne rezultate. Prelazimo na drugo pitanje, poštovani kolega Davor Bernardić, pitanje upućuje isto tako predsjedniku Vlade. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Hrvatske vlade. Pitanje upućujem premjeru Plenkoviću, prije 6 mjeseci, Ivica Todorić je aktivirao lex Agrokor, zakon koji ste pripremili za njega. 6 mjeseci nakon toga on je u Londonu, promatra nas i iz inozemstva i ono što se događa je da ste vi dugo izbjegavali odgovoriti na pitanje, tko je pisao lex Agrokor? Onda je to umjesto vas učinio vaš savjetnik Vladimir Šeks, koji je rekao, da ste upravo vi autor tog ambicioznog i grandioznog zakona. Pri tom je rekao kako vam pomogao osigurati parlamentarnu većinu, kako je malo pritegnuo Vrdoljaka, vjerojatno je po sličnom modelu pritegnut i Saucha, ljudi kojom sada drže ovu parlamentarnu većinu. No ono što je važno je da je rekao da ste upravo vi apostrofirali i napisali zakon i to ste kasnije potvrdili i vi. Mi smo tada upozoravali, predlagali, sugerirali izmjene koje bi mogle omogućiti oporavak hrvatskog gospodarstva. Kao što znate, u procesima u koje smo proveli za vrijeme naše, bivše SDP-ove vlade uspjeli smo u nagodbama spasiti preko 30000 radnih mjesta. Tada niste se na to obazirali, nego ste napisali jedan zakon preko noći i omogućili članak 39. amandmana, članak 39. koji je ovdje upravo branio gospodin Branko Bačić koji omogućuje lešinarskom fondu da uđe u imovinu Agrokora, upravo suprotno hrvatskom zakonodavstvu. Tada sam vas na to upozoravao. Dakle, suština priče je ovo, kupili su za 30, ne naplatiti će za 100 i još će se upisati za imovinu.

Izvolite predsjedniče Vlade. Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Bernardić, zahvaljujem na vašem pitanju, evo čini mi se da i nakon 7 mjeseci, neke osnovne elemente koji su tiču Zakona o izvanrednoj upravi očito vama a ni vašoj stranci nisu poznati. Dakle, prvo i osnovno, eventualni stečaj i padanje pod okvir stečajnog zakonodavstva koncerna kao što je Agrokor, u kojem radi 28000 ljudi u Hrvatskoj, zatim, gotovo isti ili još veći broj u drugim zemljama, susjednim. Brojni dobavljači u kojima radi 150000 ljudi značilo bi pravu katastrofu za hrvatsko gospodarstvo. Vlada se pokazala u takvim okolnostima kada je došlo ne samo do snižavanja rejtinga, indicija o nepravilnom računovodstvu, smanjivanja kreditnog rejtinga, pada vrijednosti dionica, blokada, obustave od strane dobavljača, isporuke svega osim kruha i mlijeka u nekoliko dana pred Uskrs. Dakle razlika između odgovorne vlasti, one koja brine o općim ciljevima i one koja politikanski pristupa ovoj temi, vi ste i sada još jednom ponovili da je Vlada donijela zakon za gospodina Ivicu Todorića. Dakle ja moram priznati da čak imam i logičkih problema da shvatim što vi s time želite reći s obzirom na sve ovo što se zbiva. To što ste vi od te retorike u međuvremenu postali glasnogovornik gospodina Todorića koji silno promovira sve njegove teze koristi u javnom diskursu vrlo teške riječi poput veleizdaje, to kolega Bernardić puno više govori o vama, vašoj stranci, vašem osjećaju za odgovornost prema hrvatskom financijskom sustavu, hrvatskom gospodarstvu, kamatama recimo na državne obveznice, promišljanjima međunarodnih financijskih institucija o tome kakva je Hrvatska zemlja, kakav bi trebao biti njen kreditni rejting, njeni izgledi. I na neki način pridonosite stvaranju jedne slike o zemlji koja upućuje na destabilizaciju. Meni je žao da je SDP izabrao taj put. Vi u svojim nastupima, evo sada ste spomenuli i gospodina Šeksa, nastojite nekako nakititi na jedan bombastičan način razno razne teme. Vidim da imate dvojbe oko uvođenja eura, dakle čini mi se da ste jako puno evoluirali od onoga SDP-a s kojim smo imali europski konsenzus u proteklom desetljeću. Pa evo ja onda predlažem vama da odmah pošaljete jedan zahtjev Vladi da pozovemo Nevena Mimicu. On je bio potpredsjednik Vlade SDP-a, čovjek je trenutno u Europskoj komisiji, ako vi smatrate da su naši kolege koje rade u europskim institucijama na rezervnom položaju vi ga se onda riješite, ne moramo čekati, možemo to napraviti odmah. To se inače ne radi, mi to ne bi nikada napraviti. Ali pokušavam razumjeti smjer kojim ide oporbena stranka koja ima određenu odgovornost za izgovorenu riječ i za javni život. I stoga mi se čini gospodine Bernardić da sve ovo što govorite nastoji pokriti vrlo jednostavnu činjenicu a to je da na vašoj strani nisu ni mali dobavljači jer su svi isplaćeni, svi koji imaju godišnji prihod od 5 milijuna 200 tisuća kuna su isplaćeni. Na vašoj strani nije ni poslovna zajednica, ni veliki ni srednji dobavljači zato što je njima plaćen dio staroga duga, što su zadovoljni sa planom za granični dug i što sudjeluju u onome što je proces nagodbe.

Moguće da zbog toga, no situacija je sljedeća. Priča drži vodu dok ortaci ne odu. Opteretili ste Agrokor sa dodatnih milijardu eura zaduženja, to je suština. Američki strvinarski fond kupovao je obveznice kada to nitko nije kupovao. Kupovao je smeće zato jer su znali da drže u svojim rukama čarobni štapić a to je bio lex Agrokor. Iz abrakadabra kada imaš lex Agrokor uzmeš smeće koje nitko ne želi i zamijeniš ga za novac i to je cijela suština. U isto vrijeme Plenkovićev povjerenik, vaš povjerenik gospodin Ramljak u svojoj tužbi prema meni koju ste mu navodno vi naložili nije odgovorio kolika mu je plaća ali jučer smo saznali i taj podatak. Plaća mu je znate koliko? 3 godišnje plaće radnika na minimalcu u Hrvatskoj. 3 godišnje plaće. Mi smo vam predložili da plaće u Hrvatskoj rastu, niste htjeli prihvatiti. Mi smo jučer na Odboru za rad i mirovinski sustav razgovarali o problemu iseljavanja mladih u Hrvatskoj, ne samo da nikog nije bilo, nitko iz Vlade se nije usudio doći ni odgovoriti na nikakva pitanja. To samo pokazuje ne samo da vam nije stalo nego vas baš briga za taj problem. A preko noći ste uspjeli sklepati lex Agrokor. Kada je trebalo napisali ste ga 5 do 12 bez ikakvih konzultacija s bilo kim, pogotovo iz redova opozicije jer ste dobro znali što raditi, radite mutan posao. I to je ono što je najgore u ovoj cijeloj priči. Priču koju su '90.-tih započeli ortaci sada dovršavaju novi ortaci.

Dobar dan vam želim. Često sebe hvalite da imate izvrsne ekonomske rezultate, da imate izvrsne rezultate u smanjivanju stope nezaposlenosti, da ste ostvarili makroekonomsku stabilnost, da ste faktor stabilnosti u RH. A ja ću malo vratiti ovaj kotač povijesti u godinu dana unazad pa ću vas podsjetiti da ste negdje prije godinu dana, nešto manje istina i Bog, pompozno najavljivali vraćanje INA-e u Hrvatskoj, vlasništvo, pa da ste imali neke PR-ovske pokušaje da ćete to riješiti putem inicijalne javne ponude ili IPO-a dionica HEP-a iako bi trebalo promijeniti u tom smislu i Zakon o vodama i raditi mnoge, mnoge izmjene propisa u Hrvatskoj, dakle to je bila INA. Onda ste kao predsjednik HDZ-a i predsjednik Vlade, kao mnogo puta u povijesti jednostavno krivo skrenuli i državnim intervencionizmom u Agrokor zapravo stvorili jednog induciranog mrtvaca koji je lagano na samrti. Nadalje, znate li što je slično recimo Latviji, Rumunjskoj i Hrvatskoj da jedine po Eurostatovim podacima bilježe stope pada zaposlenosti, 0,8, 0,6% ili u Hrvatskoj to vam je 12 tisuća ljudi manje. Nadalje, u vašoj ekonomiji ili u vašem gospodarstvu, imali ste pompozne najave da će Hrvatske na nekoj hot spot ljestvici ili ljestvici konkurentnosti koju recimo objavljuje Doing to Business dakle smanjiti svoj neki rejting, da ćemo biti bolji, konkurentniji, a mi smo ono porasli sa 43. na 51. mjesto. Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Hajdaš Dončić, evo na te tri točke koje ste spomenuli prije svega nekoliko riječi o ukupnim makroekonomskim pokazateljima zemlje. Vjerujem da pratite pa i ovo što objavljuje i EUROSTAT i Državni zavod za statistiku da ste isto tako kao pažljivi akter ili možda promatrač zbivanja svjesni da je Hrvatska tijekom mandata ove Vlade ovoga proljeća izašla iz procedure prekomjernog proračunskog manjka kojeg naravno u okviru europskog semestra koja je bila s nama zadnjih nekoliko godina. To nije slučajno, to je zbog vrlo angažirane, kvalitetne makroekonomske i fiskalne politike Vlade RH. Vi ste vidjeli da su podaci pokazali čak za prvih 6 mjeseci ove godine da smo imali i primarni suficit, vidjeli ste da će proračunski manjak prema našim procjenama ove godine biti još bolji nego što je bio prošle godine. vidjeli ste trend smanjivanja javnog duga koji ide duplo brže nego u drugim zemljama. Pretpostavljam da vam nije promakao prijedlog proračuna i projekcije za 2019. i 2020. gdje ćemo ići sa javnim dugom ispod 70% udjela u BDP-u. Pretpostavljam isto tako da vam nije promaklo da je ovo bila najuspješnija turistička sezona u povijesti Hrvatske i prije '90-tih a ne samo nakon '90-tih. Pretpostavljam isto tako da vidite da našim djelovanjem nastojimo ne samo imati razvojni segment u fokusu nego isto tako i segment društvene solidarnosti. Podsjetit ću da smo prošle godine mi podigli minimalnu plaću više nego vaša Vlada u 3 godine zadnjega mandata zajedno a na novome iznosu već radimo. Što se tiče naše aktivnosti u vezi sa INA-om, Ministarstvo financija, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike pripremilo je jedan prijedlog kojim bismo odabrali odgovarajuće savjetnike koji bi nam pomogli u procesu ili otkupa MOL-ovih dionica u INA-i ili pronalaženja strateškog partnera. Dakle na tome se radi tiho, mirno, bez pompe jer takva tema i zahtijeva takav pristup. Što se tiče vaše aluzije na državni intervencionizam u Agrokoru, citiram ovo što ste rekli, a sigurno vam je poznato da ste sličnu formulaciju koristili i u vašem zahtjevu za izglasavanje nepovjerenja Vladi RH kojeg ste predali prošloga četvrtka a na koji ćemo vam mi sutra na sjednici Vlade dati odgovor. Moram priznati da u rijetko kojem dokumentu koji pisan na jednom čudnom hrvatskom jeziku, moram i to reći, djelovalo mi je kao da ga je netko onako na brzinu čak malo nespretno prevodio sa nekog stranog jezika na hrvatski, uzmite si vrijeme pa pročitajte što ste podnijeli Vladi, djeluje mi kao da zastupate one najgore teze koje su baš na štetu interesa RH. Dakle, za razliku od vas ja ću podsjetiti javnost, da se zakon mogao aktivirati trebao je zahtjev i privola vlasnika i bivše uprave kompanije. Da toga nije bilo, zakon se ne bi aktivirao. I gospodin izvanredni povjerenik je na prijedlog Vlade imenovan od strane Trgovačkoga suda. Ja vas molim da o tome vodite računa jer mi se čini da u okviru SDP-a osnovni elementi još nisu savladani. Ispričavam se, dakle drago mi je što volite docirati jer to od jednog ovako srednjovjekovnog čovjeka plave krvi i očekujem da se tako ponaša prema oporbi, ali to je sad apsolutno nebitno. Dakle, ja ću vas samo pa ne znam, pokušat vam nešto objasniti, dakle da osim makroekonomskih pokazatelja u Hrvatskoj, dakle oni su vrlo, vrlo podložni, korelativni sa vanjskim okruženjem. Dakle, ne možete negirati povoljno vanjsko okruženje što se tiče niske cijene nafte, jeftinijeg zaduživanja i reći ću neke sreće koju imamo kao turistička zemlja zbog nestabilnosti u našim konkurentskim zemljama koje su nam donijele veću osobnu potrošnju. Ali ću vas upozoriti da jednom kada dirnete rashode a rashode sam primijetio da dirate, u najavi novog proračuna, da ih je vrlo teško korigirati. Ja mogu postaviti samo pitanje, ako ste vi jedan veliki apologeta uvođenju eura, što od vas i očekujem, kako ćete zadovoljiti kriterije ako dižete rashode, kako ćete smanjivati rashode da smanjite ukupan javni dug? To je paradoks. Dok najavljujete nešto što Hrvatska trenutno ne može u slijedećih 6 do 7 godina neće ni moći ostvariti, upravo zbog vašem pumpanja rashoda na najjače. A vaša priča o stabilnosti, znate na šta me podsjeća? Znate što je stabilnost za mene? Korak ispred progresa. Dakle, vi ste ispod progresa sa svojom pričom o stabilnosti. I zato jednostavno ne mogu biti zadovoljan ovakvim vašim mlakim odgovorima. Hvala.

Poštovani premijeru, poštovani ministri, kolege zastupnici. Postavljam pitanje ministru uprave gospodinu Kuščeviću. Cijelo vrijeme pričamo o digitalizaciji, poznato je kako imamo sustav E-građani no prema informacijama i dojavama od građana s terena, još uvijek na pojedinim šalterima odbija se zaprimiti ispisivanje potvrda iz tog sustava. Zato vas pitam ministre kad možemo očekivati konkretne usluge da korisnici potvrde neispisivaju sami i ne nose ih na šaltere sami. Hvala. Odgovor ministar uprave, izvolite.

Gospodine zastupniče, evo ja dijelim vaše nezadovoljstvo sa aktualnom situacijom na pogledu digitalnog društva u Republici Hrvatskoj. No, ja bih rekao da je to rezultat rada ili nerada nekoga tko je prije nas imao odgovornost za to. Što se tiče ove Vlade jasno su izražena naša stajališta i naši ciljevi, a to je digitalizacija društva naročito digitalizacija javne uprave. Evo digitalizacija javne uprave je u domeni Ministarstva uprave kojem sam ja na čelu i tu mogu iskazati kako evo vi ste sami spomenuli sustav e-građani koji je u funkciji, koji danas ima preko 40 funkcionalnosti zahvaljujući kojima naši sugrađani mogu kod kuće u svom naslonjaču dobiti određeni potrebni dokument a da ne obilaze više šaltere, urede, da ne čekaju na kraju krajeva u prometnim gužvama i ne plaćaju takse. Da, došle su do mene informacije da postoje slučajevi da određeni državni službenici doduše i Bogu hvala rijetki i to su iznimke te dokumente ne priznaju kao vjerodostojnu ispravu. I upravo je zato dobro ovo vaše pitanje, ova rasprava i poruka ne samo saborskim zastupnicima, nego cijeloj hrvatskoj javnosti pa i svim službenicima da dokumenti sustava e-građani jesu javne isprave i da su javne službe dužne primiti te dokumente i uzeti ih u obradu i na temelju njih donijeti određeno rješenje. Međutim, to nije sve. Vlada RH je pokrenula i projekt CDU – Centar dijeljenih usluga zahvaljujući kojem projektu ćemo u iduće tri godine gdje ćemo investirati 305 milijuna kuna od kojih se 85% sufinancira sa EU sredstvima, gdje ćemo objediniti sve, dakle sva državna tijela kako u konačnosti naši sugrađani ne bi čak ni kod kuće te dokumente morali printati, vaditi ili u svom uredu i odlaziti u instituciju gdje je potrebno, gdje će sve institucije bit uvezane i službenik će morati izvući taj dokument iz sustava i pružiti uslugu građaninu. Dapače, od 1.10. ove godine svi službenici, sve javne službe su dužne same napraviti uvid iz tih dokumenata a ne tražiti od građanina da sami donesu te dokumente. Dakle evo još jedanput ponavljam i poruka našim sugrađanima da koriste to pravo. I ne samo naši sugrađani nego svi vi gradonačelnici, načelnici, župani da zatražite od Ministarstva uprave pristup tim maticama kako biste mogli omogućiti našim sugrađanima da na licu mjesta u samom uredu dobiju potreban dokument, a ne da ga moraju printati i nositi sa sobom. To nije sve. Ova Vlada će napraviti velike iskorake u idućoj godini. Mogu najaviti e-poslovanje koje će trajati također tri godine, mogu najaviti e-žig, e-štambilj, e-pristojbu. Evo e-novorođenče će već biti u punoj funkciji u siječnju iduće godine gdje naši sugrađani također neće morati obilaziti urede da bi prijavili svoje novorođeno dijete kod Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, kod matičara prijavili ime itd. već će moći sve putem svog računa od svog doma. Evo Vlada RH radi aktivno na digitalizaciji javne uprave. Veliki projekti su pred nama.

Izvolite kolega Lončar. Dobro. Prelazimo na peto pitanje poštovani kolega Vladimir Bilek. Pitanje postavlja ministru zaštite okoliša i energetike, poštovanom Tomislavu Ćoriću. Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, uvaženi ministri. Moje pitanje će biti gospodinu ministru Ćoriću danas na aktualnom satu, a ono glasi u biti direktan upit da li je moguće napraviti reviziju projekta aglomeracije Daruvar. Naime, vodstvo grada Daruvara a i svi njegovi građani su vrlo zainteresirani da se projekt aglomeracije nastavi. U sklopu projekta trebao bi se sagraditi novi pročistač otpadnih voda, ali i rekonstruirati dosadašnji sustav za vodovod i odvodnju na području grada što je za građane grada Daruvara izuzetno bitno jer su vodovodne cijevi na području grada od azbesta, pa sa područja Daruvara na žalost imamo vrlo visoki postotak oboljelih od karcinoma. Osnovni parametri za ovaj projekt su postavljeni prije 8 godina. Na žalost, na širem području grada je došlo do ozbiljnih izvanrednih okolnosti u tom vremenu. Prije svega smanjenje broja stanovnika u posljednjih nekoliko godina više od 25% za daljnjom tendencijom opadanja za što postoji i pisani materijal, a kad se projekt radio bila je tendencija da će broj stanovnika rasti. Protiv predložene lokacije podignuta je i tužba građana, a u prezaduženom gradskom proračunu ne postoji mogućnost osiguranja sredstava za vlastiti udio na vrijednost projekta koji je troškovnički 200 milijuna kuna. Temeljem ovih razloga za koje smatramo da su opravdani traži se opravdano po nama prolongacija roka i revizija projekta, pa vas molim odgovor na pitanja. Hvala lijepo. Izvolite ministre. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče Sabora. Dakle uvaženi zastupniče Bilek, kao što ste i sami rekli vrijednost ovog projekta od preko 200 milijuna kuna, 200,5 milijuna kuna doista prije svega vrijednošću ali i opsegom radova značajna je za daruvarski kraj. Nositelj ovoga projekta jeste komunalno poduzeće koje je u sto postotnom vlasništvu grada Daruvara i zapravo grad Daruvar temeljem svojih odluka jeste i nositelj daljnjih aktivnosti na ovom projektu. Ono što definitivno smanjuje manevarski prostor po pitanju ovog projekta i potencijalnih izmjena kako lokacije, tehnologije ili bilo kojeg aspekta ovog projekta jeste činjenica da su u ovom trenutku koliko nam je poznato u ministarstvu gotovi zapravo, gotove su i ispunjene sve pretpostavke za EU sufinanciranje, odnosno za prijavu obrasca za EU sufinanciranje ovog projekta. U kontekstu ukupnih troškova mi govorimo, dakle preko 63% koji se sufinanciraju iz Europskog kohezijskog fonda. Ostatak na nacionalnoj razini 6% ako se ne varam grad Daruvar. To je jedan scenarij koji je iz perspektive … [[Govornik se ne razumije.]] ocjenjen pozitivno, međutim, okolnosti koje vi ovdje navodite, zapravo otvaraju jednu drugu perspektivu sagledavanja ovog projekta. Naravno da je u ovom trenutku moguće ići i u drugom smjeru, međutim, taj drugi smjer definitivno znači izmjenu dokumentacije, kao što i sami znate, dakle, izmjene lokacije kao takva, potencijalna ili isto tako izmjena tehničkih uvjeta zahtijevaju izmjene svih dokumenta koje stoje u podlozi i realizaciji ovog projekta. Samim time postavlja se pitanje, da li je moguće ovaj projekt A financirati, B dovršiti do kraja, odnosno, do listopada mjeseca 2023. godine, kada zapravo je rok za završene, odnosno, dovršetak trenutne financijske omotnice, odnosno, omotnice iz europskog kohezijskog fonda operativnog programa konkurentnosti i kohezija. Dakle, odluka jeste na gradu Daruvaru, odnosno, na poduzeću Darkcom, koji je zapravo nositelj ove investicije, međutim, s druge strane Ministarstvo zaštite okoliša, Hrvatske vode, koje su u kontekstu sufinanciranje ovog projekta stajale na raspolaganju i dalje staju na raspolaganju na kraju krajeva grada Daruvaru su tu za bilo kakve daljnje razgovore. Ukoliko bi se išlo o ovim izmjenama o kojima vi govorite, onda je uistinu, rokovi su vrlo kratki. Dokumentacijski dio kao što znate, traje do 2,5 godine. Dakle, sama realizacija projekta trebala bi biti vrlo ekspeditivna. Molimo grad Daruvar, prije svega isto tako i Darkcom, da još jednom promisle o svim okolnostima koje su ovdje. Treba uzeti u obzir, međutim, isto tako stojim na raspolaganju. Hvala vam lijepo.

S obzirom na to, naš najveći problem, znamo da mora biti prijava do 31.12. ove godine s obzirom na obim projekta kako je to potpisano. Ali, s obzirom na ove okolnosti, da je u popisu koji je bio važeći, znači bilo 13240 stanovnika, a trenutno ih imamo 9600, što je točno, 28% smanjenje, vjerujemo da su to okolnosti koje bi i … [[Govornik se ne razumije.]] mogao prihvatiti, jer tu se navodi veličini pročistača koja će biti dapače i cijele te aglomeracije koje će bit veliki teret na smanjenja broj stanovnika. Da ne kažemo i to da je obveza 80% priključenosti, nakon što se projekt završi.

Prelazimo na pitanje broj 6. Poštovani kolega Bores Miletić, pitanje postavlja predsjedniku Vlade. Hvala predsjedniče Sabora. Uvažene kolegice i kolege. Zamolio bih predsjednika Vlade, gospodina Plenkovića, da mi odgovori na pitanje, zašto je Hrvatska vlada odučila tolerirati fašističke i ustaške vrijednosti u našem društvu? Našim prijedlogom dopuna Kaznenoga zakona kojima bi se strogo kažnjavalo propagiranje nacističkog, fašističkog i ustaškog režima, otvorili smo vam prostor da se pozicionirate kao jedna moderna, proeuropska Vlada i da učinite ono što su već druge europske zemlje davno učinile. Umjesto toga, držim da ste napravili jedan presedan i poslali vrlo jasnu političku poruku, da ćete tolerirati vrijednosti koje propagira ustaški režim, mržnju, teror i ne toleranciju prema svima onima koji su drugačiji. Ako nekoga treba podsjetiti, radi se o režimu koji je uveo rasne zakone, temeljem kojeg su pogubljene desetine tisuća Židova, Roma, Srba i pripadnika drugih nacionalnosti. Samo u logoru Jasenovac ubijeno je nekoliko tisuća djece. Govorimo o režimu koji je prihvatio nacističko zakonodavstvo i provodio politiku brutalne rasne i nacionalne nesnošljivosti, na temelju koje su tisuće ljudi odvedeni u logore i mučki ubijene. Govorimo o režimu koji je prodao dijelove Hrvatskoj Italiji. Zbog svega toga osuda ustaštva nije političko, nego civilizacijsko pitanje. Sav demokratski svijet jasno je rekao, da su nacizam, fašizam, pa i time ustaštvo najveće zlo 20.stoljeća. Zašto vi to odbijate učiniti? Mlada smo demokracija, imamo nisu razinu političke i građanske kulture i baš zato institucije imaju odgovornost obrazovati javnost i slati jasne i nedvosmislene poruke koje se tiču ključnih vrijednosti u društvu. Izvolite predsjedniče Vlade. Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Miletić, cijenim vaš prijedlog koji ste dali prije nekoliko tjedana. Vlada se na njega očitovala, ne iz razloga, da ne bi evo, još jednom ako želite i ovdje ću osuditi ustaški režim i sve negativne posljedice koje je on donio za Hrvatsku državu, za brojne žrtve tog režima i nedopustiva najstrašnija kaznena dijela koja su u njegovo vrijeme bila počinjena. Ono što radimo, a vi ste toga itekako svjesni, da kroz Vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima, koje je intenziviralo svoj rad, radimo ne samo na jačanju kulture sjećanju, koja treba pomoći društvu, da jača i kulturu pomirbe. Nego da od vijeća u kojem su ugledni i pravnici i politolozi i povjesničari, na temelju komparativne analize, ovdje je dokument, koji se odnosi na slična zakonska rješenja u drugim zemljama na 60-tak stranica dobijemo preporuke, govorimo o preporukama, kako bismo eventualno poboljšali zakonodavni okvir koji trenutno postoji u RH, a tu prije svega mislim na relevantne članke Kaznenoga zakona, kao što smo i u mišljenju, koje smo vam uputili rekli. Dakle, imati ćemo na umu vaše sugestije, ali ono što želimo, želimo da ovo pitanje, riješimo na cjeloviti način. I cijenio bih da ne inputirate niti meni osobno kao predsjedniku Vlade, niti ovoj Vladi da se ne određuje o zločinima ustaškog režima. To bi bilo korektno i fer. Vaš doprinos je dobro došao a on će doći na dnevni red kada cjelinu ovoga procesa kojeg radimo budemo smatrali zrelom i da tada dođemo pred Hrvatski sabor i da i od vas i od drugih zastupnika tražimo potporu. Izvolite kolega Miletić, odgovor. Pa držim da ste vašom odlukom de facto uveli jednu normalizaciju ovoga režima u naš javni prostor. Ukoliko je tome tako kako vi kažete gospodine premijeru onda si postavljam pitanje zašto u potpunosti niste uklonili spornu ploču „Za dom spremni“ Držim da upravo vas vaši postupci demantiraju. Dozvolite mi da ponovim da je uloga institucija da šalju jasne, nedvosmislene i odlučne poruke koje se tiču ključnih vrijednosti u društvu. I ne bih volio da se skrivate iza toga povjerenstva, dovoljno je da se ugledate na vaše sestrinske stranke u Njemačkoj koje su to vrlo jasno, vrlo jasno, efikasno, učinkovito i brzo riješile. Nadalje, za razliku od njih oni su jasno rekli što je zlo je zlo i toga ne smije biti u našem društvu. A držim da se svi iako ste verbalno to kazali svojim djelima pokazali da se ne želite jasno odrediti o onome što je čitav svijet osudio. Na sreću vjerujem u razboritost i odgovornost zastupnika u ovom cijenjenom Parlamentu. Siguran sam da će za ovaj prijedlog zakona glasati svi zastupnici koji vjeruju u vrijednosti slobodne, antifašističke Europe uključujuću i naravno vaše koalicijske partnere, zastupnike HNS-a i nacionalnih manjina. Prelazimo na pitanje br. 7. poštovani kolega Branko Hrg postavlja pitanje ministru rada i mirovinskog sustava Mariku Paviću. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovani predsjedniče Vlade, potpredsjednici, svi ministri. Moje pitanje ide ministru rada i mirovinskog sustava gospodinu Paviću a vezano je uz Republički sindikat radnika Hrvatske. Naime novoizabrano vodstvo tog sindikata zamolilo me je da postavim pitanje ministru. Dakle ministarstvo odbija donijeti rješenje o promjeni ovlaštenih osoba temeljem legitimne odluke tijela Republičkog sindikata uz tvrdnju da postoji spor između starog i novog vodstva jer se smijenjene osobe protive svojoj smjeni. Ministarstvo je donijelo rješenje o prekidu postupka zauzevši stav da nije ovlašteno odlučivati unutarnjim sindikalnim pitanjima niti tumačiti statut sindikata te je odlučilo čekati odluku općinskog suda u postupku koji je pokrenula strana koja je smijenjena legitimnom odlukom sindikata. Općinski sud u Zagrebu donio je rješenje kojim se naglašava ne nadležnim a u obrazloženju navodi da je utemeljenje i registracija sindikata u isključivoj nadležnosti Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Moje pitanje glasi kada će ministarstvo donijeti odluku o upisu promjena podataka Republičkog sindikata radnika Hrvatske i registar udruga. Molim ministra da odgovori. Poštovani zastupniče Hrg, poštovani predsjedniče, poštovani predsjedniče Vlade, zastupnici, kolegice i kolege ministri. Hvala lijepa zastupniče na ovom pitanju. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava vodi registar udruga radnika, odnosno sindikata u kojem se nalazi preko 600 sindikata. Mi kao takvi samo vodimo taj registar. Priča o Republičkom sindikatu radnika Hrvatske nažalost je svakodnevna priča u RH gdje su strane koje su vodile taj sindikat međusobno se podijelile i međusobno se utužuju i međusobno podnose kaznene prijave. 2016. godine kada smo pogledali iz registra udruga sindikata vodstvo koje se sastojalo od 3 osobe međusobno je sazvalo različite skupštine i svako od dvije struje podnijelo 5 različitih zahtjeva za upis u promjena i osoba za ovlaštenje i sjedišta i dopuna i izmjena statuta. Ministarstvo kao takvo nije nadležno arbitrirati među unutarnja pitanja sindikata tko je od njih u pravu. I upravo po članku 55. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku mi smo prekinuli upis Republičkog sindikata u registar dok se sudski ne raščisti tko je tu u pravu. S pravom ste rekli da općinski sud se tu proglasio nenadležnim i to će ići na upravni sud a Ministarstvo rada jedino vodi sam registar i kako kažem tako nije meritorno raspravljati koja skupština odnosno koja struja unutar Republičkog sindikata je imala valjanu i zakonitu skupštinu. Kako bi odgovorio na vaše pitanje upis u registar radnika, odnosno sindikata provesti će se nakon pravomoćne sudske odluke a upravo bilo kakve, ako ima sumnje na neke kaznene prijave ili kršenje zakona to moraju provesti odgovorna tijela, ostala odgovorna tijela u RH. Zahvaljujem, izvolite zastupniče odgovor. Mislim da ljudi u sindikatu neće biti zadovoljni ovim odgovorom. A ja ću ovdje samo pročitati, nisam pravnik pa se ne razumijem puno u to ali obrazloženje Općinskog suda u Zagrebu o tome tko može poduzimati pravne radnje koje se tiču upisa promjene u registru udruga odnosno tko je aktivno legitimiran za poduzimanje takvih pravnih radnji odlučuje o upravnom postupku nadležno upravno tijelo a to je u konkretnom slučaju Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u čijem registru je upisan tužitelj. Tako kaže općinski sud koji se proglasio nenadležnim. Evo poštovani ministre, ja vas molim da vašim službama dajete nalog da još jedanput razmotre ovu materiju i da se vidi da li ste taj postupak miže ubrzati jer ako će taj postupak ići sa jednog suda na drugi sud, znamo kako nam brzo se rješavaju predmeti u pravosuđu, to će trajati tko zna do kad. Tamo radi nekoliko ljudi koji iz ovih razloga ne mogu ni primiti plaću jer registrirani potpisnici i jedni drugima stalno daju otkaze. Evo ja mislim da bi bilo dobro još jedanput jer meni kao laiku u ovom djelu, definitivno nije baš jasno, pravnici jednu kažu drugačije, drugi kažu drugačije, nadmudruju se, ali mislim da to sve skupa zaslužuje da se još jedanput razmotri temeljito i dobro i da se vidi mogućnost eventualnog rješenja ovog spora. Prelazimo na nosimo pitanje, poštovana zastupnica Ljubica Maksimčuk postavlja ponovno pitanje ministru zaštite okoliša i energetike, Tomislavu Čoriću. Izvolite. Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, uvažene ministrice i ministri, svoje potanje upućujem ministru Tomislavu Čoriću. Poštovani ministre, građani Slavonskoga Broda godinama udišu najlošiji zrak u RH. Naslušali su se velikih obećanja bivših ministara ali stvari se nisu pomaknule s mjesta. Što se za vrijeme vašega mandata poduzelo kako bi se smanjilo onečišćenje zraka u Slavonskome Brodu? Imali razloga za optimizam koji se nakon godina nepovjerenja prema državnim institucijama pojavio u mome gradu Slavonskome Brodu unazad zadnjih mjesec dana? Izvolite ministre. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovana zastupnice Maksimčuk, kao što ste i sami rekli, agonija građa Slavonskog Broda i Slavonsko-brodske županije traje još od 2008. godine. Dakle od trenutka pokretanja u proizvodnji u rafineriji Brod kvaliteta zraka, posebice visoka količina sumporovodika u zraku u razdoblju odnosno prema mjerenjima od 2008. godine do danas, zvala je na akciju, nažalost tijekom godina nije se puno postiglo po tom pitanju.

Dakle 31.10. potpisan je protokol o suradnji na plinofikaciji rafinerije Brod između Ministarstva energetike i okoliša RH i Energetike rudarstva Republike Srpske. Ovaj protokol koji prije svega kao međunarodni akt sam po sebi nije pravno obvezujući je temelj za suradnju koja će se dogoditi na plinofikaciji rafinerije Brod.

S jedne strane tu svakako želim naglasiti i želim zahvaliti na potpori i predsjedniku Vlade RH gospodin Andreju Plenkoviću. Dakle, potpisivanje ovog protokola otvoren je put plinofikaciji jednog subjekta rafinerije Brod od strane Croduxa. Ono što valja naglasiti jest činjenica da je interes RH u ovom konkretnom slučaju rješenje problemu onečišćenja zraka na području Slavonsko-brodske županije. Mi se nadamo da će dinamika koju će odrediti pravne osobe koje sudjeluju u ovom procesu biti zadovoljavajuće i nadamo se da će u slijedećih godinu i pol dana doći do plinofikacije rafinerije Brod i da će građani Slavonskog Broda udisati puno, puno čišći zrak nakon što ovaj proces sam po sebi bude gotov. Pa uvaženi ministre, pa evo u ime svih građana Slavonskog Broda, ja vam se zahvaljujem i dajte učinite čim prije da građani Slavonskoga Broda udišu jednako čist zrak kao i ostali građani RH. Prelazimo na iduće pitanje, poštovana zastupnica Sabina Glasovac pitanje postavlja ministrici znanosti i obrazovanja poštovanoj Blaženki Divjak. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovana gospođo ministrice, od preuzimanja Ministarstva znanosti i obrazovanja, od vas smo čuli puno lijepih najava s kojima se i ja slažem a to je da ćete ustrajati u provedbi kurikularne reforme. U ovih 6 mjeseci nažalost svi dokumenti na kojima je radila Jokićeva skupina i dalje vjerojatno skupljanju prašinu negdje u ministarstvu. U međuvremenu vidimo da se odustaje od zdravstvenog i građanskog odgoja, Predsjednica primajući vatikanskog državnog tajnika poručuje da Crkva igra iznimno bitnu ulogu u obrazovnoj reformi. Kada pogledamo proračun RH odnosno prijedlog proračuna za 2018. godinu, isto tako vidimo da nema baš previše ulaganja u naše škole, u naše učitelje i nastavnike ali ima u nešto drugo. 26 milijuna kuna namjeravate potrošiti da bis te nabavili računala. Moje pitanje vama glasi. Moje pitanje vama glasi jeste li vi u Vladi, vi kao ministrica pod nekakvim pritiskom da morate u svom mandatu inzistirati na nabavama informatičke opreme i na nabavkama konkretno u ovom slučaju kompjutera? Vidjeli smo da se nabavljaju borbeni avioni, da su nabavljaju blindirani automobili, ministrica Žalac čak nije u stanju niti provesti javnu nabavu nego je falsificira, pa mene zanima zapravo što se događa u Vladi RH i jeste li vi evo sad kao ministrica koja je isto jedna od značajnijih stavki koja se iznimno povećava nabavka kompjutera, jeste li pod pritiskom, imate li kakve naputke da morate inzistirati na javnim nabavama u vašim ministarstvima? Hvala na odgovoru. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Ja nisam pod nikakvom pritiskom za nabavu bilokakve opreme ali sam pod velikim pritiskom da sve ono što smo obećali vezano uz kurikularnu reformu i druge zadaće provede. U tom smislu ja jesam pod pritiskom. Mi moramo uvesti naše škole u 21. stoljeće, a to poštovana gospođo zastupnice između ostalog znači da kod naših učenika moramo razvijati i digitalne kompetencije. Te digitalne kompetencije ne možemo razvijati tako da koristimo isključivo olovku i papir. Mi moramo nabaviti opremu. U tome smislu mi smo ove godine osigurali u rebalansu 10 milijuna kuna koji će se rasporediti na prvih 180 škola koji uopće nemaju opremu i gdje oprema nije bila nabavljana u posljednjih pet godina i škole će dobiti sredstva, otprilike 60000 kuna po školi da nabave prijenosna računala koja će služiti kako za obaveznu informatiku, tako i za ostale predmete i upotrebu IKT-a u ostalim predmetima. Mislim da je to svakako za pohvalu i da u tome smislu naravno da se oprema mora nabaviti, jer inače škole su neopremljene. Drugo što se tiče kurikularne reforme, evo ja moram reći nekoliko dobrih vijesti. Znači stručne radne skupine rade na dokumentima, odgovaraju na primjedbe iz javne rasprave i evo najsvježiji podaci od 51 dokumenta na 44 dokumenta je odgovoreno na javnu raspravu, sređeni su. Primjerice možete pogledati odgovore na javnu raspravu i dokumenti iz Kurikuluma informatike koji je objavljen. Isto tako ćemo objaviti i druge dokumente, prevodimo dokumente na engleski jezik, šaljemo na međunarodnu recenziju. Kod nekih predmeta naravno kao što su hrvatski i povijest osim međunarodne recenzije također ćemo tražiti i tražimo ekspertizu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti kako bismo na primjereni način obradili nacionalne teme. I ja vas uvjeravam da stvarno radimo sve u najboljem, dakle u najboljoj vjeri i da uključujemo sve one koji nam žele dobronamjerno pomoći pa ja također zove i pozivam i vas da nam se u tom smislu pridružite. Što se tiče međupredmetnih tema one su također dio kurikuluma na koje se odgovorilo i koji su u ovoj javnoj raspravi, ako su i dobili primjedbe na njih, dakle sada postupak odgovora u tijeku i bit će objavljeni. Naravno u izmjenama i dopunama koje su sada u javnoj raspravi, Zakona o odgoju i obrazovanju predviđene su, dakle osim prihvaćanja kurikularnih dokumenata što se nadam da pozdravljate. Također je predviđeno da ukoliko postoje neke međupredmetne teme za koje agencija utvrdi da imaju karakter visoko obojen odgojni u smislu izbora ponašanja da se takva tema može proglasiti izbornom temom od strane agencije. Kao što sam rekla za sada nema indicija da bi takve teme postojale, ali se dozvoljava, znači ukoliko postoje da roditelji imaju pravo izbora. Ja vjerujem da ćemo mi do kraja ove godine dobiti, znači i recenzije međunarodne i da nakon toga ćemo biti spremni pozvati škole da uđu u pilot projekt. Odgovor izvolite kolegice Glasovac. Međutim, u 21. stoljeću i u modernim demokracijama zapravo se ulaže u ljude, a ne u kompjutere, u borbene avione, u službena blindirana vozila. Oni shvaćaju, moderne zemlje shvaćaju da ulaganje u ljude je ključ, u programe ne u kompjutere. U modernoj državi ne može se dogoditi da vam Zakon o odgoju i obrazovanju najvažniji zakon skupinu vodi čelni čovjek. Na čelu te skupine je Hrastovac. U modernoj državi ne može se dogoditi da se licitira i odustaje od građanskog i zdravstvenog odgoja da bi se kupio jedan glas u Saboru da bi Vlada u petak opstala. Znači ne licitira se i ne prodaje se obrazovanje danas, kvalitetno obrazovanje danas za jedan glas u Saboru sutra ili prekosutra. U modernoj državi 21. stoljeća premijer zbog jednog glasa u Saboru ne nameće ministrici kulture savjetnika koji veze nema sa tim resorom, koji ima potpuno retrogradne stavove i u modernoj državi ne falsificiraju se javne nabave kako to radi gospođa ministrica Gabrijela Žalac. Tako da sve te priče su lijepe, ali sve ono što radi ova Vlada zapravo demantira te priče i pokazuje jednu vrlo ružnu sliku Hrvatske koja je daleko od 21. stoljeća. Izvolite. Pozdravljam predsjednika Vlade i sve članove Vlade. Dakle, moje pitanje ide ministru financija gospodinu Mariću, a odnosi se na projekcije proračuna za 2018. godinu, odnosno pitanje da li s obzirom na svibanjska zbivanja kada je Europska komisija dala prijedlog Vijeću EU da Hrvatska izađe iz prekomjernog postupka prekomjernog deficita konačno postoji sloboda raspolaganja sa onih pet posto od rudne rente koja od ukupnih deset posto odlazi direktno u državni proračun. Dakle, tri posto je to prihod jedinica lokalne samouprave, dva posto županija, a pet posto je to sada centralnog proračuna. Uvijek kada bi sve te mahom siromašne općine smještene od Podravine, Moslavine i Slavonije tražile izmjene unutar raspodjele unutar ovih 10% odgovor je bio to je prihod koji mi ne smijemo sada dirati zato jer je on naveden kao jedno od mjerila kojim ćemo smanjiti svoj deficit. Dakle, hrvatski proračun više nije u deficitu imamo jedno razdoblje, novu situaciju. Imamo staru situaciju da ne možemo povećavati iznos rente koji smo se obvezali držati istim s ugovorom kada je prodavana INA MOL-u. I moje pitanje vama glasi da li, dakle postoji financijska mogućnost da se tih 5% transferira tamo gdje bi on i trebao pripadati, dakle lokalnoj zajednici a naročito u kontekstu, ovog veliko najavljivanog projekta Vlade Slavonija, jer riječ je upravo o svim općinama koje su iz istočne Slavonije, Podravine i Moslavine. Uvaženi zastupniče hvala lijepo na pitanju. Dakle, kao što ste i sami apostrofirali, problematika rudne rente, odnosno, naknada kako u smislu Zakona o rudarstvu, tako i u smislu Zakona o istraživanju i eksplantaciju ugljikovodika regulirana tim zakonom, odnosno, uredbom Vlade koja propisuje o slučaju Zakona o rudarstvu raspodjelu tih naknada, 50% ukupnog varijabilnog dijela, odnosno, u smislu ugljikovodika od ukupnih 10% ide državnom proračunu, 30% jedinicama lokalne samouprave, 20% jedinicama regionalne uprave, dakle, županijama. To je zakonski okvir koji je na snazi kao takav. Ja u pravilu ne veliko ulaziti u problematiku drugih resora. Drugi su resori koji su nadležni za ova 2 konkretna zakona, ali možete očekivati da će i Ministarstvo financija, ja sam siguran i resori, odnosno, cijela Vlada biti otvorena, dijalog. I daljnje promišljanje o problematici raspodijele tih naknada između državnog ili centralnog proračuna, jedinica područne, odnosno, regionalne samouprave. Da tome na neki način, pokažem i dokažem, ne samo riječi koji vam sada upućujem, nego su zapravo i dijela. Ja ću ponoviti da je Vlada RH, na prijedlog Ministarstva financija u Hrvatski sabor uputila paket zakona porezne reforme. Sjećate se i sami, dakle, smanjivanje opterećenja porezom na dohodak, koji je izravno na neki način i imao reperkusije na proračun jedinice na lokalne područne, regionalne samouprave. Vlada je iz državnog proračuna, kompenzirala tijekom 2017. izravno, a u pripremi je bio tijekom ove godine, Hrvatski sabor ga je u prvom čitanju, u okviru zaključka usvojio. Idemo u drugo čitanje, za 2018. imati ćemo situaciju da u potpunosti se prihod od poreza na dohodaka preraspodijeli, odnosno, prepušta jedinicama lokalne, područne, regionalne samouprave. Mislim da na taj način, vrlo jasno smo ne samo deklaratorno, nego vrlo suštinski kroz djelo, poručili i na neki način pokazali kako gledamo na problematiku proračuna lokalne samouprave iz perspektive toga da će prema ovom novog zakonu to značiti i jačanje njihovih izvornih proračuna, što će značiti da imaju puno jače kapacitete za gradonačelnike, načelnike koji odgovorno upravljaju svojim proračunima. Znači će puno veće kapacitete i za projekte, ako hoćete i sufinancirane iz europskih sredstava, ali općenito zdrave i dobre projekte koji će omogućiti između ostaloga bolji i jači gospodarski razvitak pojedinih krajeva. A u okviru samog tog zakona, predvidjeli smo naravno i onaj fond izravnanja koji će značiti 17% od ukupnog iznosa koji ide upravo po kriteriju raspodijele prema gospodarski slabije razvijenim krajevima RH iz perspektive fiskalnih kapaciteta po glavi stanovnika. Koji se najvećim dijelom, ja bih rekao, upravo odnosi i na dijelove koje ste spomenuli dakle, projekt Slavonija, kao takav je prepoznat i u ovom zakonu. Neće samo naravno slavonske županije, gradove i općine od njega profitirati, profitirati će brojne druge županije, gradovi i općine diljem RH, jer je neto efekt tog zakona prepuštanje oko milijardu i 400 milijuna kn iz državnog proračuna prema proračunima jedinica lokalne i područne samouprave. Ponavljam još jedanput, smatramo da je to siguran jedan dobar iskorak, koji će lokalan samouprava na adekvatan način znati iskoristiti. A što se tiče ove problematike, sigurno da ostajemo otvoreni, na daljnje razgovore i možemo razmišljati također i u ovom smjeru o nekakvih korekcijama također. Međutim, ono što moram, evo u kratkim crtama, na kraju svoga izlaganja reći, uz ovaj element fiskalne decentralizacije Ministarstvo financija jako zagovora, naravno i redefiniciju, odnosno, diskusiju i razgovore o funkcionalnoj decentralizaciji, da jednostavno ta dva procesa vodimo paralelno jedan uz drugi. Cijenjeni ministre, dakle, jednim dobrim dijelom ste odgovorili na pitanje koje se odnosi na porez na dohodak. Ovo moje težište je bilo iako nije vaš resor, a tiče se prava na rentu, namjerno nisam postavio pitanje ministrici gospodarstva, zato jer bi ona uprela pogledom u vas. Rekli ste da ste otvoreni za razgovore i mi ćemo pokrenuti te razgovore. Mnogobrojne lokalne samouprave se okupljaju. Govorim vam to iz razloga, jer vi ne bi uopće trebali voditi brigu o tim lokalnim samoupravama, jer pojavom bogatstva nafte i plina. Imate ove arapske države koje su bile kruha gladne, a danas su najbogatije zemlje svijeta. Ja ću vam reći, za situaciju, da je recimo jedno malo naftno polje u Podravini … [[Govornik se ne razumije.]] proslavljajući 50 godinu crpljenja nafte, obilježilo 10 milijuna barela nafte izvučeno po prosječnoj cijeni od 50 dolara, to vam je 500 milijuna dolara. Nekada se uopće nije plaćala rudna renta, ali su tvrtke u državnom vlasništvu odgovorno se odnosile prema zajednicama gdje su vršila crpljenja. Danas taj društveni, odgovorni utjecaj naše nacionalne naftne kompanije je mali, minoran i nebitan. I zato smatramo, spada proizvodnja, ona će biti još nekih 10-tak godina i zato smatramo da je potrebno, da država, upravo da bi zadržala gospodarsku aktivnost, kada ta rudna blaga budu iscrpljena, napravi taj pomak i oslobodi potrebna sredstva. Neću vam reći da smo mi trebali biti Kuvajt, ali ću vam reći, da je recimo, na području grada Đurđevca u 7 dana bilo 5 smrtno stradalih u prometu, koji su bili u tranzitu. Mi nemamo autocestu do Koprivnice, mi imamo sada tek, naredno razdoblje od 2020. g. za koje se moramo pripremiti sa poslovno planskom dokumentacijom projektnom dokumentacijom, pa neka vaše ministarstvo bude to koje će i znači potrebna sredstva i za Ministarstvo prometa i veza i potporu premjeru da se razvija projekt … [[Govornik se ne razumije.]] Hvala. Hvala. 11. pitanje, poštovani zastupnik Damir Mateljan. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Evo gospodine ministre, evo nas opet na istu temu. Jedinice lokalne samouprave, općine i gradovi često se prozivaju kako od javnosti, pa tako i od ove Vlade da nemaju dovoljan broj kvalitetnih projekata za europske fondove, pa se to i smatra kao jednim od razloga malog povlačenja sredstava iz EU fondova. Međutim unatoč podkapacitiranosti, unatoč podkapaticiranosti kako financijskoj, tako i kadrovskoj, jedinice lokalne samouprave općine i gradovi su pripremili na stotine projekata u mjeri ruralnog razvoja RH od 2014. do 2020., mjeri koja je teška 2,3 milijarde eura. Za pripremu tih projekata lokalna samouprava koristila je vlastita sredstva, zaduživala se. U očekivanju brze evaluacije i realizacije tih projekata. Općine i gradovi su ta sredstva planirali u svojim proračunima za ovu godinu te su u dogovoru sa financijskim institucijama, odnosno sa poslovnim bankama i na drugi način nastojali osigurati sredstva kako za predfinanciranje tako i za vlastito učešće. Međutim, prošlo je već točno godinu dana otkada je raspisan i zatvoren natječaj za mjeru 722 gradnja nerazvrstanih cesta. Do dan dana općine i gradovi nemaju pojma u kakvom su statusu ti njihovi projekti. Jednaka je stvar i sa operacijom 741 koja ima malo široki naziv a zapravo se svodi na gradnju, adaptaciju dječjih vrtića. Jednako tako općine i gradovi ne znaju u kakvom su statusu ti njihovi projekti. Molim ministra Tolušića za odgovor. Hvala uvaženom zastupniku gospodinu Mateljanu na postavljeno pitanju. Ja nažalost moram reći u pravu ste zapravo kada govorimo o sporosti administracije u rješavanju projekata pogotovo u programu ruralnog razvoja. I iz tog razloga smo upravo i promijenili procedura i prve rezultate tih promijenjenih procedura ste vidjeli u natječaju iz mjere 4 kojeg smo završili u 7 mjesecu a prve odluke su išle van, znači završili smo 17.7., prve odluke su išle van 30.08. znači 43 dana. Natječaj iz 722, znači za nerazvrstane ceste, za 741, znači za ovaj dio komunalne društvene infrastrukture kao i natječaji iz mjere 63, odnosno 61 mali i mladi poljoprivrednici su natječaji koji su raspisivani po starim procedurama koje su bile iznimno komplicirane za obradu unutar kuća i unutar ministarstva, odnosno agencije za plaćanje. Kada govorimo o mjeri 722, prve odluke idu van ili krajem ovog tjedna ili početkom idućeg tjedna tako da smo taj dio apsolvirali a mjere 741 nadam se krajem ove godine ili početkom iduće godine. Ono što vam ja mogu obećati, novi natječaji za mjeru 722 ili za vodovode ili za 741 ili nove mjere u šestici kada se raspišu idu po novim procedurama i rok od dana zatvaranja natječaja do ugovora će biti maksimalno 120 dana što se možete uvjeriti kroz mjeru 4 koju smo eto kažem upravo na taj način i izrealizirali. Inače kada govorimo o programu ruralnog razvoja, unatoč lošem početnom startu u 2014./2015. danas smo od te 2,4 milijarde eura raspisali natječaja za blizu 50% iznosa, znači 1,1 milijardu eura, ugovorili oko 30% ukupnog tog iznosa i već isplatili blizu 20% tog iznosa, sa novim procedurama, sa bržim, bržom obradom samih projekata i prijava ja očekujem da ćemo mi ovaj ostatak od 1,3 milijarde eura potrošiti ne do 2020. nego ja se nadam i puno ranije možda do kraja 2019. Hvala. Molim zadovoljstvo ili nezadovoljstvo. Zadovoljstvo. Pa da je kojim čudom evaluacija bila gotova jučer ili prije 6 mjeseci već bi bilo i onda kasno. I nažalost, čini mi se da ova Vlada puno jednostavnije, odnosno puno brže donosi one odluke, one zakone koji nisu baš od suštinske važnosti za lokalnu samoupravu poput zakona koji će sutra u kasne sate vjerojatno zbog toga što se Vlada tog zakona srami a to je tzv. lex Agrokor ići na ovu Vladu a to je zakon koji isključuje participaciju građana umjesto dakle da upravo ovakve odluke koje su od suštinske važnosti za lokalnu samoupravu budu donesene na vrijeme kako bi lokalna samouprava, kako bi građani zapravo od toga imali korist. Hvala. Idemo dalje, idući na redu poštovani kolega Miro Kovač koji pitanje postavlja potpredsjednici Vlade i ministrici vanjskih i europskih poslova Mariji Pejčinović-Burić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče na prilici da postavim jedno zastupničko pitanje gospođi potpredsjednici i ministrici vanjskih i europskih poslova. Naime mi smo na 5. sjednici Hrvatskoga sabora usvojili 27. listopada Nacionalnu strategiju razvojne suradnje. I mene zanima na koji način gospođa ministrica misli da će, primjena, provedba ove nacionalne strategije, razvojne suradnje biti efikasno uklopljena u jednu koherentnu vanjsku politiku RH. Molim potpredsjednicu Vlade za odgovor. Gospodine zastupniče, mislim da je dobro pitanje obzirom da je Hrvatska razvojna politika, zapravo nova politika koja je u Hrvatskoj u pravom smislu riječi na snazi samo zadnji godina. Hrvatska je naime u pravom smislu riječi postala samo zemlja donator od 2011. godine. Od tada do ove nove strategije mi smo zapravo pokušali definirati koji su to prioriteti sektorski, zemljopisni ali i na koji način Hrvatska može biti prepoznatljiva i upravo ovo vaše pitanje najrelevantnije kako se ta razvojna politika može najbolje uklopiti i biti u sinergiji sa hrvatskom vanjskom politikom. Ona zapravo ovime sa ovim strateškim dokumentom u potpunosti obzirom na provedene konzultacije sa vrlo širokim spektrom dionika u ovom području postaje u pravom smislu jedan novi, važan segment hrvatske vanjske politike. Dakle naš prvi zemljopisni prioritet ove politike je jugoistočna Europa i unutar toga BiH kao glavna programska zemlja. Dakle jasno je da time pokušavamo pomoći razvoj i europsku u perspektivu našeg susjedstva, ali svakako i sigurnost i prosperitet u našem okruženju što je sigurno jedan prvenstveni cilj i Hrvatske države. Što se tiče drugih prioriteta tu su istočno i južno susjedstvo unutar kojih opet imamo dvije važne programske zemlje. U istočnom susjedstvu Ukrajinu, u južnom susjedstvu to je Jordan. Mislim da ne treba govoriti vezano na Ukrajinu koliko je ona kao zemlja koja je pozicionirana gdje upravo u dijelu gdje je i energetski i na druge načine sigurnosno važna. S druge strane Hrvatska ima i tu dolazim do onoga što je vrlo specifično i važno za hrvatsku razvojnu politiku.

Zahvaljujem gospodine predsjedniče i zahvaljujem na odgovoru gospođe potpredsjednice i ministrice vanjskih poslova. Važno je čini mi se da sve ove dobre stvari koje Hrvatska čini, koje je Hrvatska činila zaista plasiramo u hrvatski javni prostor, da budemo puno ofenzivniji kada govorimo o tome što smo napravili i što radimo kada govorimo o razvojnoj pomoći. Druga stvar, naše očekivanje, moje očekivanje jest da zaista novce koje mi trošimo, znači novci naših poreznih obveznika bi trebali ići tamo gdje zaista Hrvatska od toga ima koristi i da ne sudjelujemo u onome što neki zovu industrijom razvojne pomoći. Ima jedan britanski nobelovac, mislim da je Škot, nije Englez, koji je na tome dobio Nobelovu nagradu, da ne trošimo novce na stvari koje su pod navodnicima beskorisne, da se koncentriramo na one stvari koje su važne za ljude koji su u nevolji i za gospodarski rast, za održivi razvoj. Na primjer u BiH možemo investirati na način da pomažemo u gospodarskoj obnovi. Ima tamo poduzeća koja su uspješna, posebno u krajevima gdje su Hrvati dominantni, gdje ih ima najviše, da tamo pomognemo da se, da ti krajevi ožive.

Idemo na pitanje s rednim brojem 13. Pitanje postavlja predsjedniku Vlade RH. Izvolite. Poštovani gospodine Plenković, hrvatska javnost bi trebala znati koji je vaš stav kao predsjednika Vlade i drugih predstavnika Vlade, također i hrvatskih članova Uprave INA oko Rafinerije Sisak. Je li on isti kao i predstavnika članova Uprave INA-e MOL-a odnosno mađarskih članova i mađarske Vlade? Mislim da su svi mogli pročitati u medijima da se danas lideru borbe za opstanak Sisačke rafinerije, čelniku sindikata Predragu Sekuliću daje otkaz radi njegovog sindikalnog djelovanje, radi toga što želi da Sisačka rafinerija nastavi sa radom. Ja bih vas samo zamolio da kažete koji je vaš stav i što vi namjeravate napraviti kako biste zaštitili ovog čovjeka? Molim predsjednika Vlade za odgovor. Zahvaljujem poštovani gospodine Petrov da budemo u logici reciprociteta. Što se tiče stava hrvatske Vlade oko Rafinerije Sisak on je nepromijenjen, pa i od vremena dok ste vi bili u vladajućoj koaliciji, a to je da želimo da Rafinerija Sisak radi i proizvodi što je dulje moguće. Kolega Dobrović koji je bio nadležan za to jako dobro zna sve razgovore koji su se vodili. A što se tiče ovog konkretnog pitanja koje se odnosi na jednog od zaposlenika i čelnika sindikata, čini mi se jednog od kandidata MOST-a na lokalnim izborima to je informacija koju sam ja dobio vijesti iz medija.

Gospodine Plenković, ja bih se jednako mogao našaliti kao vi pa reći trebao je biti HDZ-ov kandidat pa biste ga mogli zaštititi, jer ovo nije bila politička igrica. Ovo pitanje nije bila politička igrica, jer po meni se trebaju donijeti jasne mjere i odluke, a ne na žalost prazne demagoške, diplomatske priče. Ja bi samo zamolio da nam ne darivate lažne božićne poklone. Konačno donesete iskrenu odluku, Hrvatska jest ili nije za to da se INA otkupi, da INA pređe u hrvatske ruke. … [[Govornik se ne razumije.]] i po tome počnite djelovat i. Most je bio za to da se INA vrati u hrvatske ruke, iz razloga što mi i dalje, vjerujemo da Hrvatska može postati energetski lider u regiji. Ali, ako ćemo gledati što je budućnost, onda su energija, hrana i voda budućnost. Ako ću izuzeti sve druge probleme vaše Vlade, ako ću vaše političko djelovanje procjenjivati samo na temelju ove 3 stavke, onda moram, nažalost, reći da je porazno za hrvatsku budućnost. Energetski sektor pokušavate rasprodati. U poljoprivredi nema značajnog pomaka naprijed, a zbog Zakona o koncesijama koje ste izglasali, upitana je budućnost kontrole izvora pitke vode i to je današnja situacija. Ako vas nije briga za tog čovjeka, za osobu koja vam se najviše bori da sisačka rafinerija nastavlja rad, bez obzira koja je stranka, onda vas nije briga ni za sisačku rafineriju, onda vas zapravo nije briga niti za hrvatsku energetiku. Hrvatska nema puno vremena.

Hvala. Kolega Petrov, pustio sam vam više vremena, molim vas da držite se. Idemo dalje. 14. pitanje, poštovana zastupnica Ines Strenja Linić, pitanje postavlja potpredsjednici Vlade i ministrici gospodarstva, poduzetništva i obrta, Martini Dalić. Poštovana potpredsjednice Vlade gospođo Dalić, nije potrebno naglašavati, koliko je hrvatska brodogradnja značajna za njeno gospodarstvo. Isto tako valja napomenuti kako je RH, dugi n iz godina davala izdašne subvencije kako bi omogućila postizanje potrebne razine konkurentnosti naše brodogradnje, a upravo je ova godina posljednja u kojoj se dodjeljivala potrebo restrukturiranje. Isto tako činjenica je da nakon što je preuzeo 3.maj Uljanik grupa popunila knjigu narudžbi i trenutno je u knjizi narudžbi preko 20-tak brodova vrijednih više od milijardu eura i predviđenih za isporuku do konca 2018. g. Za realizaciju tog programa predviđeno je Uljanik Grupi, Vlada je dala jamstva za kredite u iznosu od 900 milijuna dolara, za koliko je sada izložen državni proračun. Iako postoji niz objektivnih razloga, zašto je došlo do poteškoća ovog ambicioznog plana, postoji opravdana sumnja da je i poslovanje Uljanik Grupe, temeljeno na sličnim obrascima kao u slučaju Agrokor. Na to upućuje neobična situacija, da je već na kraju prvog polugodišta ove godine dug koji je prema dobavljačima i kooperantima ima 3. Maj, veći od 150 milijuna kuna. Umjesto da podmirujete dugove, to poduzeće je povezanim društvima unutar Uljanik Grupe, posuđuje 523 milijuna kn. Nažalost, možemo konstatirati da je u ovom trenutku ugroženo gotovo 10000 radnih mjesta u 2 brodogradilišta i kooperantskim tvrtkama.

Molimo poštovanu potpredsjednicu za odgovor. Poštovana zastupnice Strenja Linić, kao što ste i sama navela, hrvatska brodogradilišta, njih 3. Maj, Brodosplit i Brodotrogir, nalaze se u provedbi programa restrukturiranja, koji je otpočeo 2012. g. To znači da je u tijeku procesa pristupnih pregovora dogovoreno i odlučeno da će hrvatska brodogradilišta koja su se tada suočavala sa iznimnim poteškoćama u poslovanju i ovisila gotovo jedino i isključivo o državnim jamstvima, biti privatizirana. Sukladno tome, u procesu privatizacije brodogradilište 3. Maj, je privatizirano i u kontekstu restrukturiranja preuzeto od Uljanika. Uljanik je brodogradilišta i tada bilo i danas u privatnom vlasništvu koje jedino nije bilo uključeno u proces restrukturiranja, upravo iz razloga jer su poslovni rezultati Uljanika bili takvi da plan i restrukturiranje nije trebalo provoditi te je Uljanik bio brodogradilište, jedino, domaće, postojeće brodogradilište, koje je u stvari u tome procesu se pojavilo kao ono koje donosi novu vrijednost u ovom slučaju 3. Maju. Upravo zbog provođenja procesa restrukturiranja tijekom proteklih godina iz državnog proračuna je brodogradilištima, koja se nalaze u restrukturiranju, dakle, 3. Maj, Brodotrogir i Brodosplit, isplaćivane su subvencije iz državnog proračuna sukladno tome programu i u iznosima sukladno tom programu. Te subvencije nisu isplaćivane Uljaniku, s obzirom da ono nije brodogradilište u poteškoćama i sukladno tome, Uljanik je dobivao jamstva koja spominjete na temelju općih propisa, na temelju propisa koje se primjenjuju i u cijeloj EU, što znači u omjeru 82:20% u smislu da su ta jamstva trebala biti i jesu dogovarana prema tržišnim uvjetima i nisu bila u cijelosti državna jamstva. Slijedom nalaza državne revizije za 2016. godinu, Ministarstvo gospodarstvo je zatražilo provođenje proračunskog nadzora u Trećem maju kako bi se s obzirom na nalaz državne revizije ustanovio tijek novca i ustanovio način korištenja subvencija koje se isplaćuju iz državnog proračuna. Na isti način o provođenju plana restrukturiranja izvješćuje redovito Europsku komisiju. Rezultati proračunskog nadzora koji su u prvom nacrtu došli u Ministarstva nisu još konačni stoga ne mogu o njima u ovome trenutku vas precizno izvijestiti. Međutim, na isti način i Ministarstvo gospodarstva je kroz i poslovne bilance brodogradilišta Uljanik ali i njihova izvješća opazilo da se povećavaju dugovi dobavljačima u određenoj mjeri. Ministarstvo gospodarstvo nema nikakvu izravnu nadležnost nad brodogradilištem Uljanik, ponavljam on je brodogradilište u privatnom vlasništvu i u okviru i kontekstu cijelog procesa restrukturiranja. Ja vas molim da se držimo vremena, počeli smo izlaziti iz vremena i nemojmo me dovoditi u neugodnu situaciju, molim vas. Poštovana gospođo potpredsjednice, za grad Rijeku postoje tri bitne stvari a to je riječka luka, brodogradilište Treći maj i nogometni klub koji će ipak i dalje nastaviti pobjeđivati bez obzira na trenutnu situaciju. I zbog toga je naša zabrinutost s tim veća, ne možete reći i niste mi odgovorili na pitanje, ne možete reći da u ovom trenutku Ministarstvo gospodarstva nema nadležnosti jer je situacija vrlo ozbiljna. Znači 150 milijuna kuna onoga što su dužni kooperantima i poduzetnicima i povezanim društvima, zapravo oni zapošljavaju preko 10 tisuća zaposlenih a zapravo najviše zabrinjavajuća činjenica je to da je 523 milijuna kuna zapravo unutar povezanih društva na neki način su posudili Uljanik grupa. Zbog toga je to veliki problem i zbog toga netko za to mora biti odgovoran. Vi niste krivac za situaciju u hrvatskoj brodogradnji, problem je velik i što se tiče Brodosplita i Trećeg maja, pitanje šta će se desiti nakon ove godine, ali odgovorni ste i zbog toga zapravo trebate voditi računa i na neki način voditi brigu što će se dalje dešavati. Situacija sa zaposlenima je takva da je mnogi su građani i mnogi stanovnici Rijeke otišli tražiti svoj kruh u brodogradilište Monfalcone, diljem Italije ali zapravo željeli bi ostati u svojoj zemlji. Na ovaj način ukoliko budemo govorili i pokazivali da nas nije briga, bit će kao i u onim nekim rečenicama, izjavama nekih drugih HDZ-ovih dužnosnika koji su rekli ako im ne odgovara neku idu. Pitanje broj 15, poštovani zastupnik Ivan Kirin, on to pitanje postavlja ministru turizma Gariju Capelliju budući da nema ministra na to pitanje će odgovoriti predsjednik Vlade. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjednice hrvatske Vlade sa ministrima pitanje je namijenjeno ministru turizma gospodinu Gariju Capelliju koji nije nazočan pa ću moliti odgovor predsjednika hrvatske Vlade gospodina Andreja Plenkovića. Govori se o povijesnoj turističkoj sezoni, kakvi su rezultati ovogodišnje turističke sezone u brojkama i kakvi usu planovi za investicije u idućoj godini? Hvala. Molim predsjednika Vlade. Hvala lijepa predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi zastupniče Kirin, evo dopustite mi par riječi umjesto ministra Cappelija koji je ovih dana u Londonu na sajmu turizma gdje je kao što je hrvatska javnosti i vidjela, predstavljen novi spot Hrvatske turističke zajednice, dakle jedna novi, kvalitetni i promotivni uradak koji bi trebao pridonijeti promociji hrvatskoga turizma. Točno je da je ovo bila najuspješnija turistička sezona u povijesti RH. Prije nekoliko dana svjedoci smo bili 100 milijuna noćenja u RH. Ukupan broj dolazaka je 17,9 milijuna u ovom trenutku a prihodi od turizma premašuju 10 milijardi eura. Sve to događa se i kroz činjenicu da je čak za 20% povećana i potrošnja turista koji su bili u Hrvatskoj ove godine. Što se tiče ulaganja u 2017. zabilježeno je preko 800 milijuna eura ulaganja. U idućoj godini očekuje se oko 940 i još oko 30 do milijuna eura u zdravstveni turizam. Vidjeli ste i sami da u ovoj godini govorimo po prvi puta nešto izraženije o koncepciji održivosti turizma u Hrvatskoj. Dakle, situacija koju smo imali tijekom ljetnih mjeseci osobito u obalnom području, na otocima a vidimo da se iskoraci rade i u kontinentalnom turizmu, veliki koraci naprijed u ključnim hrvatskim gradovima, Zagrebu, Splitu. Primjerice Split je dobio i na gradu prije nekoliko dana na Danima hrvatskoga turizma na Malom Lošinju. Govore o tome da smo osigurali preduvjete zasigurno na turističku sezonu su utjecale i okolnosti na Mediteranu, sigurnosna zbivanja koja su u ovom trenutku možemo reći bila favorabilna za Hrvatsku, međutim sve ono što se napravilo u hrvatskom turizmu na čemu prije svega treba zahvaliti brojnim turističkim djelatnicima, govori o tome da je ovo bila najuspješnija turistička sezona. Spomenut ću da više od 70% turista koji dolaze u Hrvatsku, dolaze cestovnim putem. I činjenica da smo u dogovoru sa Slovenijom, 29. travnja dogovorili prelazak sa sustavnih na ciljane kontrole, značajno ne smanjio čekanja na granici i time učinio propulzivniji promet putnika i turista u Hrvatskoj ove godine.

Sve skupa možemo biti jako zadovoljni, mislim da je ovo dobar uvod za iduću sezonu, za još uspješniju i očekujem da ove mjesece koji su pred nema, dakle zima, iskoristimo za kvalitetnu prisutnost na brojnim ključnim turističkim sajmovima diljem Europe ali i drugih tržišta te da hrvatski turizam i dalje bude ključan u smislu udjela u našem BDP-u i da bude veći od 18% koliko je danas. Molim kolegu Kirina da se očituje. Hvala gospodine predsjedniče Vlade. Odgovor je jasan i Bogu hvala da je takva turistička sezona bila ali najbolji rezultati su ostvareni u Istri, Kvarneru i onda prema jugu. 100 milijuna noćenja ove godine circa 11 milijardi prohoda govore o snažnom ulaganju u kvalitetu ponude i usluge te raznovrsnosti sadržaja. Najavljene su pripreme za slijedeću turističku sezonu koje bi trebale uključiti i mjere kojima će se poticati distribucija autohtonih hrvatskih proizvoda, proizvoda hrvatskih sela u pansionskoj i van pansionskoj turističkoj ponudi odnosno to je izvoz u našoj zemlji, to je izvoz kod kuće, odnosno to je snažnije povezivanje zelene i plave Hrvatske. Također, možda bi trebalo razmišljati i osnivanju kooperantskih odnosa između velikih turističkih kuća, velikih hotelskih kuća i hotela i OPG-a tako da se smanji uvoz i distribucija stranih poljoprivrednih proizvoda posebno tijekom turističke sezone. Idemo na pitanje broj 16, poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš postavlja pitanje predsjedniku Vlade. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Vlade, ministri, kolegice i kolege. Moje pitanje je upućeno predsjedniku hrvatske Vlade. Imali smo prilike u medijima slušati da će biti ovo jedan burni tjedan u Saboru ali ako se po jutru dan poznaje, izgleda da će to bili mirno. Jednako tako, u Hrvatskoj pod tim velikim kišobranom Agrokora niz drugih stvari zaista prolazi dosta neprimjetno, pa tak i jedan zanimljiv zakona koji je radnog naziva Lex Šerif će dobiti termin u ovom Saboru u konkurenciji sa nogometnom utakmicom Hrvatska-Grčka i tu znamo tko će biti pobjednik. Možda za nogometnu utakmicu ne znamo, ali ovo znamo. No međutim, moje pitanje je kao uvertira današnjoj raspravi u večernjim satima o povjerenju jednoj ministrici iz ove Vlade, a riječ je o Istanbulskoj konvenciji. Premijer je najavio i imali smo prilike čuti da će do kraja ove godine biti ratificirana Istanbulska konvencija no međutim desio se jedan opet dosta zanimljiv slučaj, 31. listopada na mrežnim stranicama Vlade, u trajanju otprilike od sat i pol su bila obrada primjedba na zakon koji je bio u javnoj raspravi od 3. srpnja do 3. kolovoza. Te primjedbe su bile vrlo korektno obrađene, govorilo se zapravo da rodna ideologija je već prije i da ne treba vezati uz to ali da treba vezati uz problematiku nasilja nad obitelji i nasilje nad ženama i nakon sat i pol, toga više na mrežnim stranicama nije bilo. Pa i moje je vrlo jasno, da li zaista se sukladno onom što je bilo najavljeno očekuje da će do kraja ove godine, a to moramo znati da govorimo još o mjesec dana u ovoj Sabor doći Zakon o ratifikacije Istanbulske konvencije i jednako tako, da li premijer misli javno prozvati supruga gospođe Mare Tomašić da podnese ostavku? Jedna informacija da smirim kolegicu Mrak-Taritaš, dakle sutra ćemo raditi do nogometne utakmice pa ako ne budemo do tada odradili taj zakon ili ako ćemo raspravljati pa dođemo do pola, onda ćemo ga prebaciti za idući tjedan, tako da budete mirni, nećemo ništa sakriti. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Uvažena zastupnice Mrak-Taritaš, proje svega želim u svoje ime, u ime članove Vlade zaželiti brz opravak kolegici Nadi Turina-Đurić i vjerujem da će taj proces ići dobro i da će biti ponovno s nama ovdje u Hrvatskom saboru. Što se tiče kratkog osvrta na ovaj Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, dakle sutra će biti ta rasprava i mislim da je dobro da se temeljito raspravi pa ako bude potrebno i u petak ili terminu koji predsjednik Hrvatskog sabora odluči, logika tog zakona je postići jedan balans, postići jedan kvalitetan balans i izbjeći situacije u kojoj se do sad u više slučajeva, a bilo ih je samo u ovom zadnjem mandatu čak 50, dakle od 2013. do 2017., praktički nastojalo zlorabiti institut rušenja proračuna kako bi se pokušali ishoditi prijevremeni izbori. Nisam siguran da je u tim slučajevima došlo do nekog velikoga boljitka za konkretne jedinice lokalne i područne samouprave a izazvalo je poprilično i troškova i angažmana i određenih političkih zbivanja. Što se tiče Istanbulske konvencije, dakle konvencije koja ima za cilj sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Vi znate da je konvencija koja je potpisana u vrijeme dok ste vi bili u Vladi, dakle i to je važno da hrvatska javnost zna jer vidim da to inzistiranje lijevog političkog spektra kao da je to nešto što se dogodilo jučer ili prekjučer pa da sve gori zbog desnoga spektra, dakle u tom trenutku bilo je više nego dovoljno vremena da tadašnja lijeva koalicija stavi tu konvenciju u proces ratifikacije. Ono što je sasvim očito da u samoj supstanci, samoj biti, samim ciljevima konvencije, a to je prije svega suzbijanje i borba protiv nasilja u obitelji, nasilja nad ženama nema nikakvih dilema i mislim da smo tu svi na istoj strani i želimo ojačati okvir pravnih mehanizama u RH uključujući i međunarodne pravne instrumente da to učinimo. Kada je riječ o procesu javnoga savjetovanja koji je trajao, koliko je meni poznato ministarstvo u ovom trenutku još uvijek konsolidira sve te komentare. Kada taj proces bude gotov oni će biti objavljeni, a nakon toga će Vlada u primjerenom trenutku odlučiti kada i na koji način nastaviti sa procesom ratifikacije ove konvencije, a to je podsjećam Konvencija Vijeća Europe. Prema tome, očekujem da i ovdje pa možda i malo otvorenije raspravimo neka ideološka pitanja koja su na dnevnom redu vezana za tu konvenciju i kada je riječ o korištenju pojma roda koji se ne bi pojavio u našem pravnom sustavu. Prvi put kroz našu konvenciju on postoji u nekim drugim zakonima i dokumentima koji su ranije usvajani.

Kao prvo, hvala lijepo na dobrim željama za oporavak moje drage prijateljice Nade Turine. Ja sam sigurna da će iz toga vrlo teškoj situaciji za nju i njenu obitelj izaći na najbolji mogući način. Jednako tako hvala predsjedniku Sabora što vodi računa da zaista u tom srazu lex šerifa i nogometne utakmice bi pobjednik bila nogometna utakmica, pa da u tom smislu radimo. Kad je riječ o Istambulskoj konvenciji sigurna sam da je riječ o jednom vrlo važnom dokumentu. Jednako tako nekako nije dobro se vračati što je bilo unazad i treba jednako tako voditi računa da kad je netko nešto osporio ili nije napravio do kraja, da sljedeći koji dođu budu bolji i naprave do kraja pa je tu i poziv u odnosu na ovu Vladu. No međutim, odgovorili ste na niz pitanja, ali na jedno pitanje niste odgovorili a to je kad ćete javno pozvati supruga Mare Tomašić da podnese ostavku. Prelazimo na pitanje broj 17. poštovani kolega Željko Jovanović pitanje postavlja ministru zdravstva gospodinu Milanu Kujundžiću. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi premijeru, članovi Vlade, gospodine ministre. Jedna od naslavnijih autosugestijskih fraza stara otprilike sto godina poznatog Francuza Emila Kuea kaže svakog dana u svakom pogledu sve više napreduje. Bojim se da na žalost ta autosugestijska fraza ne bi pomogla hrvatskom zdravstvu da je svi liječnici, sve sestre, svi zdravstveni radnici, svi pacijenti ponavljaju tri puta dnevno prije i poslije jela. Na žalost svjesni smo svi da je hrvatsko zdravstvo u dubokoj krizi, da su liste čekanja svakim danom sve duže, da su dugovi svakim danom sve veći, da liječnici odlaze iz Hrvatske, da medicinske sestre odlaze iz Hrvatske, da vi čak niste bili u stanju osigurati ni provođenje pripravničkog staža magistri na medicinsko-laboratorijskoj dijagnostici i tako poručili odite vani kao što poručujete vrlo beskrupulozno i time kršite izborna obećanja HDZ-a pacijentima ako imate novaca i želite bolji kuk onda si kupite taj bolji kuk. Mogao bih još nabrajati, ali nemam vremena pa vas stoga pitam da nam liječnički poput jedne rendgenske slike kažete koliki su ukupni dugovi hrvatskog zdravstva trenutačno, koliko su dospjele obveze, kolika je obveza države da uplaćuje u zdravstvu temeljem Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, koliko je uplatila i kako biste vi kao ugledni profesor koji zna dobro ocijeniti rad svojih studenata ocijenili vaš rad i stanje u hrvatskom zdravstvu ovog trenutka. Uvaženi zastupniče Jovanović što se mene tiče ja bih vas pustio još govoriti, pa ako hoćete ja ću vam dati prilike još govoriti, a možemo i poslije, a možemo se i poslije nas dvojica razgovarati. Dakle, nastupili ste onako što je u politici goli populizam. Vi dobro znadete, iako ste malo radili u medicini, iako ste malo radili u medicini da dugovi u zdravstvu nisu nastali od jučer, ni prije godinu, ni prije pet godina. Dakle, ono što se događa u hrvatskom zdravstvenom sustavu je sljedeće. Zahvaljujući prvenstveno onima koji rade u zdravstvenom sustavu, koji znaju, koji su u svojoj karijeri se dokazali radom, a nisu gradili se pričama i nikada nisu vidjeli pacijenta i boje se sada i poslati ga u neku hitnu di osobno ne biste znali što biste napravili s tim pacijentom. I takvi su upravo najbučniji. Dakle, s onim što imamo i koliko imamo hrvatski zdravstveni sustav je po kvaliteti, po dostupnosti ponos hrvatske nacije i na tome tragu će ova Vlada ustrajati, a zabrinutost vašu za financije dijelim s vama kao i sa svim Hrvatima to je sljedeće, da na žalost ukupni dug je 8 milijardi i 200 milijuna, da u ovome trenutku činimo sve na strani rashodovnoj gdje god možemo racionalnije postupiti i uštedjeti je što pokušavamo. Međutim, vi znadete ili vi ste trebali znati koliko godišnje poskupljuje medicina u svijetu i da se je s tim teško nositi. A što se tiče ovoga nabrajanja o nebrizi i slanju liječnika, odnosno medicinskog osoblja vani nemojte davati paušalne ocjene, jer većina tih mladih ljudi koji znaju raditi, žele graditi karijeru u Hrvatskoj i ova Vlada će na tome tragu ustrajati. A što se tiče ovih osam milijardi i 200 vi znadete da je vaša Vlada prije pet, ne četiri 2013. na četrnaestu ubacila u sustav sa povećanjem javnoga duga 6 i pol milijardi i vrlo brzo ste za godinu dana došli opet na veliki broj. Dakle, trošili ste brzo, neracionalno i neprimjereno tako da u granicama mogućega moramo činiti sljedeće, a to je da i vi i ja trebamo ići raditi. Vi mi kažite kad ste vi, nitko ga ne može napraviti, ne u Hrvatskoj nego i izvan. Kažite mi kad ste vi nešto napravili pa ću vas ja prvi pohvaliti. Otiđite danas u Rijeku ili negdje drugdje ako znadete nešto raditi, otiđite malo raditi pa pokažite da bez novaca kao liječnik možete raditi i na taj način ćemo raditi doprinos i pokazati mladim ljudima kao što su stotine i tisuće hrvatskih liječnika, ne gledajući kolika im je plaća radili i rade. I oni će graditi hrvatski zdravstveni sustav i zbog njih će Hrvati biti sigurni što se tiče hrvatskog zdravstvenog sustava a što se tiče novaca ova Vlada će na najoptimalniji način pokušati u granicama mogućega zbrinuti kao što je i sada iznašla u rebalansu više od milijardu kako bismo sustav stabilizirali. Hvala vam lijepa. Imamo dvije povrede Poslovnika, prva je uvažena zastupnica Strenja-Linić. Izvolite. napadom na kolegu Jovanovića koji je za razliku od vas bio učesnik Domovinskog rata i odradio svoje kao što je kao liječnik hitne medicinske pomoći kao i ja radio u svome gradu. I nakon toga kao i ja nije mogao dobiti specijalizaciju u svome gradu, ja sam je dobila od Hrvatske vojske, a on ju nažalost zbog svog prezimena, i to mogu odgovorno tvrditi, nije mogao dobiti, jedan od najboljih studenata mog fakulteta. I nakon toga je bio u ratu, učesnik Domovinskog rata za razliku od vas.

Naime ja naravno ne mogu izreći nikakvu ni opomenu ni ništa, niti jednom ministru. Pa naravno da ću reagirati i da je Poslovnik povrijeđen, članak 238. sramotni istup gospodina profesora koji nije dostojan liječničke profesije. Vi kao akademik ste trebali reagirati. Vrijeđanje po razno raznim osnovama bez ikakvih elemenata koje imaju temelj na istini i stvarnosti, sramota liječničkog poziva smo ovdje vidjeli i to je jedan ministar. Dakle vi više ne smijete biti ministar, nakon ovog istupa vi trebate otići. Kada me već pita što sam radio, osim što sam saborski zastupnik, evo prošli tjedan sam održao nastavu iz farmakologije na sestrinstvu, na Riječkom fakultetu zdravstvenih studija. Gospodine Kujundžiću ja sam kao liječnik na ratištu i kao liječnik hitne pomoći Rijeke spasio veliki broj ljudi, reanimirao, oživio i mnogi od njih danas hodaju a ovo je mjesto gdje trebamo govoriti o politici a ne na ovaj jeftini, prizemni, demagoški, politički, populistički način vrijeđati svog kolegu. Sram vas bilo, pročitajte Hipokratovu zakletvu, vi ste sramota ministra Vlade gospodina Plenkovića i cijele Hrvatske liječničke komore.

Dakle moj život i moja politička i liječnička karijera je teško oštećena upravo HDZ-ovcima ovakvog tipa.

Jako sam sada nervozan ne znam da li ću uopće uspjeti reći sve što sam htio, međutim gospodine Kujundžiću vi ste svojim vodstvom ovog ministarstva doveli ga u situaciju poput Agrokora. Dakle vi niste ništa učinili, puštate šarene balone, šarene laži a reformi nema nigdje. Demagoški istupate gdje god dođete i zapravo ste prava i slika i prilika ove Vlade. Lagali ste u svojim predizbornim obećanjima i činite potpuno suprotno od onog što je bilo u predizbornim obećanjima HDZ-a. Ovo je još jedan primjer ortačke Vlade, ortačke Vlade koju drži ortački kamen temeljac pravosuđa u koju su uključeni ortaci Saucha, Glavaš i puleni Bandića i Vrdoljaka. To je ortačka Vlada, vi ste njen najbolji primjer. Vi ste sramota liječničkog poziva, Hrvatske liječničke komore. Vaše liste čekanja su sve duže.

Zdravlje je stanje potpunog socijalnog, tjelesnog, duševnog blagostanja, građani Hrvatske su jako bolesni a bolesni su zbog vas. Sramite se. Dakle poručili ste tko ima novaca neka sam plati kuk. Vi ste sramota, vi nemate blage veze o politici, vi ste demagog, ultrakonzervativac, protivnik pobačaja, sve najgore što se može dogoditi hrvatskom građaninu, zbog ovakvog ministra se događa. Dakle poručili ste tko ima novaca neka plati sam kuk. Nakić je rekao, tko ima novaca neka ide u Švicarsku. A ja poručujem vama i vašem Plenkoviću, za građane kojima treba zdravlje vi morate otići, vratite se u bolnicu, dobar ste liječnik, radite svoj posao ali ste očajan ministar. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, poštovana potpredsjednice, ministrice, ministri, kolegice i kolege zastupnici. Postavljam svoje pitanje ministru rada i mirovinskog sustava gospodinu Marku Paviću. Dakle, razgovarajući sa poduzetnicima a i u javnosti se sve više o tome priča, sve više se osjeća nedostatak radne snage u RH i to u nekoliko grana, pogotovo u metalurškom sektoru, u građevinskom sektoru, u ugostiteljstvu. Turizam nam je polučio ove godine najbolju sezonu otkako postoji praktički hrvatska država, imamo čuli smo planove premijera što planiramo sa turizmom u idućoj godini, znači i tu će u tom sektoru biti potrebno još više radne snage a s druge strane isto tako imamo 170 tisuća nezaposlenih i onih koji traže posao. Pa me zanima što Vlada RH, što vaše ministarstvo i vi osobno radite na tome da se upravo taj jedan jaz smanji odnosno da oni koji traže posao ga mogu naći i u ovom djelu gdje nedostaje radne snage? Izvolite. Poštovani zastupniče Totgergeli, poštovani potpredsjedniče Sabora, zastupnici, kolege ministri. Hvala lijepa na pitanju, smatram da ste jako dobro detektirali i upravo najveći danas problem poduzetnika je upravo nedostatak radne snage koji se pokazao i u turističkoj sezoni i u po pitanju graditeljstva. Mi smo vrlo odgovorno pristupili cijeloj problematici prvenstveno želeći aktivirati domaću radnu snagu. Kroz paket mjera Od mjere do karijere imamo na raspolaganju 145 milijuna kuna upravo za prekvalifikaciju naše domaće radne snage od kojih imamo nešto više od 180 tisuća nezaposlenih. Spomenuo bi da je to rekordna niska nezaposlenost ali isto tako da smo u zadnje godine i u odnosu na prošlu godinu da imamo 50 tisuća više zaposlenih u odnosu na 2 godine, odnosno 23 tisuće više u odnosu na prošlu godinu. Također, poduzeli smo sektorski pristup da smo imali sa svim sektorima, građevini smo podigli prije ljeta 2 032 dozvole upravo kako bi osigurali nesmetani investicijski ciklus u građevini.

Tako da apsolutno sve radimo na tome da aktiviramo domaću snagu, da ako treba dio sezonskih radnika uvezemo iz bliskih zemalja i tek onda da idemo u povećanje kvote za što ćemo uskoro imati sastanke odnosno već smo imali sektorske sastanke sa i poslodavcima i sa sindikatima. Također bi podsjetio da smo ove godine uložili odnosno otvorili preko 2 milijarde kuna u zapošljavanje, paket mjera Od mjere do karijere milijardu i pol kuna, program Zaželi za zapošljavanje preko 3 000 žena, 400 milijuna kuna i ono što mi je osobito drago od lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja unutar koga su klubovi za mlade 73 milijuna kuna i gotovo 100 milijuna kod kolegice Murganić za zapošljavanje marginaliziranih skupina. Podsjetio bi također ono što je gospodin Bernardić spomenuo, ova Vlada je digla minimalnu plaću za 5% što je rekordno apsolutno dizanje. Rastu plaće u svim sektorima, posebice u onima koji su najdeficitarniji sa radnom snagom a to su prvenstveno građevina i turizam. U turizmu također imamo Dane poslova u turizmu gdje Vlada dovodi poslodavce u ruralna područja, u područja Slavonije gdje je najveći bazen radne snage za rad u samoj turističkoj sezoni. Na kraju bio se htio osvrnuti, gospodin Bernardić je rekao da je jučer bio na Odboru za rad, hvala lijepa da su se i oni uključili po pitanju rješavanja nedostatka radne snage na tržištu rada, možda prekasno. Tamo su iznijeli i problematiku stručnog osposobljavanja koje žele ukinuti, možda je to razlog da je upravo gospodin Bernardić smijenio bivšeg ministra Mrsića sa mjesta šefa odnosno predsjednika Odbora za rad. Jučer su zagovarali pripravništvo, ova Vlada već 6 mjeseci radi na tome, prošla Vlada je imala priliku uvesti pripravništvo, propustili su stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa kao jedna od mjera možda je bila potrebna tada, danas je pala za 30% revidiranjem mjera i ono što mogu svakako poručiti je da oni su možda osnivali pripravništvo, ova Vlada će ga stvarno i donijeti. Uvaženi zastupnik Miro Totgergeli. Izvolite. Hvala ministre na iscrpnom odgovoru. Iz vašeg detaljnog odgovora još više iz svega onoga što Vlada radi, pogotovo što su osigurana sredstva za programe o kojima ste govorili, siguran sam da će upravo taj jaz o koje sam govorio između onih koji traže posao i poslodavaca koji traže radnu snagu biti sve manji i da će ćemo iskoristiti sve ove projekte koje ste nabrojali.

Sljedeće zastupničko pitanje, postaviti će uvaženi zastupnik Anđelko Stričak. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Premjeru, ministri, kolegice i kolege. Pitanje upućujem ministru Tolušiću. Ministre nadam se da se lažemo da je poljoprivredna proizvodnja iznimno bitna, iz više razlog, a između ostalog gospodarski, pogotovo kada govorimo o turizmu i prehrambenoj industriji. Iz razloga nacionalne sigurnosti, svaka država nastoji osigurati što veću proizvodnju vlastite hrane, odnosno, da ima što manji uvoz iz razloga ruralnog razvoja, da stanovništvo ostaje živjeti u tim krajevima. Stoga vam upućujem jedno pitanje, što ste kao ministar poduzeli u proteklih godinu dna, po pitanju razvoja poljoprivrede, odnosno, kao pomoć poljoprivrednim proizvođačima. Prije svega hvala uvaženom zastupniku Stričaku na postavljenom pitanju. Ja bih volio da je situacija puno bolja, nego ona koju smo zatekli u 10. mjesecu prošle godine, kada je formirana nova Hrvatska vlada. Nabilo se puno toga, uvijek se može više, ali ukratko u ovih 3,5 minute. Prije svega kad govorimo o zakonodavnom okviru, velika većina, zapravo najbitnijih zakona, koji se tiče, ja bih rekao, reformskog paketa u segmentu poljoprivrede, će biti ove godine donešena u Hrvatskom saboru ili upućena u Hrvatski sabor, od zakona o poljoprivrednom zemljištu, za koje smatram da je krucijalan za oporavak poljoprivrede i za jednu poštenu, konačnu poštenu i pravednu raspodjelu poljoprivrednog zemljišta, Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, Zakon o suzbijanju nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom koji bi morao pomoći našim poljoprivrednicima, da se bolje snađu na tržištu koji danas neminovno gazi. I da su oni u boljem položaju u lancu, proizvođač, otkupljivač, trgovac. Zakon o morskom ribarstvu, Zakon o akvakulturu, uskoro Zakon o slatkovodnom ribarstvu, Zakon o šumama, zapravo sve ono što je ja bih rekao, najbitnije, će biti donešeno evo tijekom, ili barem upućen u Hrvatski sabor tijekom 2017. Naravno sami zakoni, ako su mrtvo slovo na papiru, onda ništa od toga, ali učiniti ćemo sve, zajedno sa saborskim zastupnicima, da te zakone uistinu i provedemo. O EU fondovima o programima ruralnog razvoja smo već govorili u jednom zastupničkom pitanju, ali bih rekao, da samo tu presjekli … [[Govornik se ne razumije.]] čvor koji nam je ostao još od SDP-ove Vlade, neriješene natječaje, pustili van preko milijardu kn u 12. i 1. mjesecu, raspisali nove natječaje, pojednostavili procedure. Rezultat novih procedura, evo, znači rekao sam već, mjera 4, potpisujemo zadnjih mjesec dana i dovršiti ćemo idući tjedan oko 270 novih ugovora za ozbiljne projekte. Ono što mi je drago, za nove farme, za klaonice, za mini mljekare, za sirane, zapravo, za sve one stvari za trajne nasade, za sve one stvari koje su do sad bile problem u poljoprivredi, ipak se pokazuje da postoje investitori, postoje poljoprivrednici koji žele uložiti i koji žele razvijati hrvatsku poljoprivredu. Kad govorimo o našim stočarima, donesen je mliječni paket, znači, skup podzakonskih propisa, koji je trebao biti donesen prije 3 godine i možda bi tada puno više pomogao našim stočarima, ali nije bio donesen. Donesen je, dajemo posebne pomoći i mliječnom sektoru, shema školskog mlijeka, odnosno, školskog mlijeka, voća i povrća, se primjenjuje praktički isključivo za domaće proizvođače, za naše obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Nemojmo zaboraviti i kratki lanac opskrbe koje smo zahvaljujući Ministarstvu gospodarstva uspjeli uglaviti u Zakon o javnoj nabavi gdje su naše javne institucije dužne pri nabavi poljoprivrednih proizvoda dati prednost proizvodima sa domaćeg terena, ajmo to tako nazvati. Zakon o zaštiti životinja koji definitivno mijenja način i pogled hrvatske Vlade u odnosu na zaštitu životinja i ono što je našim poljoprivrednicima izuzetno bitno, a i nama je svima bitno, to je konačno isplata poticaja na jedan, pravi, uređen, normalan način.

Hvala ministre. Izražavam zadovoljstvo vašim odgovorom iz kojeg je vidljivo da ste iz svega godinu dana pomogli više poljoprivrednim proizvođačima, nego bivša 2 ministra zajedno, Mostov i SDP-ov.

Gospodine predsjedniče Hrvatske vlade, ministrice, ministri, kolegice i kolege, pitanje imam za ministra rada i mirovinskog sustava gospodin Pavića. Radi se o mirovinskom sustavu. Naime, premda je ova Vlada uskladila mirovine za cirka 2,75% temeljem formule za usklađenje i temeljem odluke Ustavnog suda RH, činjenica je da i dan danas u RH ima oko 50% umirovljenika, koji su ispod, čija primanja su ispod granice siromaštva od 2085 kn. Udio mirovine u RH, u odnosu na plaće je pao na 38,4%

Ja znam da Vlada čini ono što je moguće u okviru mogućnosti i proračunskih prihoda, međutim zanima me što vi kao ministar i Vlada u cjelini mislite učiniti po pitanju poboljšanja stanja umirovljenih i starijih osoba kako u pogledu povećanja mirovina posebno minimalne mirovine, pa i dodatka za djecu. Ostaje otvoreno pitanje nacionalne mirovine, ostaje otvoreno pitanje promjena sustava obiteljske mirovine i ostaje otvoreno, između ostalih i otvoreno pitanje dodatnog zdravstvenog osiguranja na mirovinu. Hvala. Molim ministra za odgovor. Poštovani zastupniče Varda, poštovani predsjedniče Sabora, zastupnici, kolege ministri. Hvala vam lijepa na pitanju. Status umirovljenika i naših starijih sugrađana itekako je u fokusu rada mog ministarstva. Svjesni smo svih brojki koje ste vi iznijeli i isto tako svjesni smo čitave problematike koja umirovljenike tište. Isto tako smo svjesni da opravdano ili neopravdano u povijesti su se različita socijalna prava lomila umirovljenjem radnika i da danas samo 19% umirovljenika ima puni radni staž, odnosno preko 40 godina. Dobro ste rekli, ove godine imali smo najveće usklađivanje odnosno indeksaciju mirovina. Sljedeće godina dva najveća povećanja u proračunu za 2018. 1,4 milijardu kuna je upravo za indeksaciju mirovina, 1,4 milijuna kuna su za plaće državnih i javnih službenika. Isto tako bih spomenuo da, iako velik broj naših umirovljenika ima stvarno mala primanja da ih otprilike polovica ima primanja između dvije i pet tisuća kuna. Također bih spomenuo da je i narastao omjer zaposlenih i umirovljenika sa 1,15 na 1,24. Upravo ste rekli da smo pitanje nacionalne mirovine koje smo nedavno usvojili Strategiju socijalne skrbi za starije osobe gdje je do kraja mandata upravo želimo i namjeravamo donijet nacionalnu mirovinu kao potporu osobama koje nemaju uvjete za mirovinu. Također rješavamo pitanje i 27% gdje upravo se desilo situacija da određeni ljudi koji sada idu po beneficiranom stažu, a 2019. i dvadesete prijevremeno će ići muškarci, odnosno žene odnosno muškarci da napravimo rješenje za to. Otvorili smo kontinuiran dijalog sa Nacionalnim vijećem za umirovljenike i starije osobe gdje na zadnjoj sjednici kojoj sam i ja osobno prisustvovao dogovorena dinamika rada na mjesečnoj razini. Također istaknuo bih mnoge projekte iz Europskog socijalnog fonda koji će upravo poboljšati status starijih osoba i umirovljenika. Tu bih istaknuo dva projekta. Jedno je umjetnost i kultura 54+ koji će upravo za građane starije od 54 godine osigurati socijalnu uključivost. Drugi program je Zaželi kojim ćemo osigurati s jedne strane zapošljavanje 4000 žena odnosno koje će skrbiti preko 12 do 15000 starijih kućanstava, a tim starijim kućanstvima osigurat ćemo i 200 kuna mjesečno za kućanske potrepštine. Na kraju bih se osvrnuo na nedavne insinuacije oko stabilnosti mirovina i ulaganja u drugi mirovinski stup. Ono što mogu svakako reći da su mirovine stabilne da je isplata neupitna i da svatko tko tvrdi drugačije apsolutno ne odgovara prema građanima i prema hrvatskoj javnosti. Mirovinski fondovi, Drugi mirovinski fond ima preko 88 milijardi kuna imovine. Od toga su 71% u državnim obveznicama, 15% u inozemnim i samo 17% u dionicama.

Izvolite.

to potpitanje o stabilnosti, sigurnosti mirovina. Ja sam pratio vaša izlaganja i stav Vlade vezano za to i bilo je vrlo važno upravo zbog javnosti da naglasite stabilnost i sigurnost isplate mirovina bez obzira. Da li smo zadovoljni situacijom ja sam siguran da ni vi ni ja nismo ni umirovljenici nisu zadovoljni sa situacijom. Međutim, ono s čime, na što zapravo iskazujem posebno zadovoljstvo to je, jer pred sobom imam i zapisnik sa druge sjednice Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe. Vaša spremnost na dijalog sa socijalnim partnerima i obvezno je jedanput mjesečno razglabanje problema i iznalaženje rješenja. Izvolite. Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade u svrhu rješavanja dugogodišnjega problema zagađenja zraka u Slavonskom Brodu kao što smo čuli 31. listopada zaključen je Protokol o plinifikaciji bosansko-brodske rafinerije između resornih ministarstava Hrvatske države i bosansko hercegovačkoga entiteta zvanoga Republika Srpska. Time je ne ulazeći u vaše osobne, siguran sam u osnovi ispravne motive RH u simboličkom smislu postala prva država na svijetu koja sa ovom tvorbom, dakle nazvanom Republika Srpska zaključila međunarodni ugovor, nazivali ga mi i međunarodnim aktom koji pravno ne obvezuje. Pozdravljajući svaki hrvatski državni napor za rješenje akutnog problema zagađenja u Slavonskom Brodu, te u želji da se svrha ovoga protokola oživotvori, dopustite mi da vas podsjetim na nekoliko relevantnih činjenica bitnih za perspektivu ne samo oživotvorenja ovoga protokola već i ukupnih iz različitih razloga značajno narušenih hrvatsko bosansko hercegovačkih međudržavnih odnosa. Prema Bosansko hercegovačkom državnom zakonu o zaključivanju izvršavanju međunarodnih ugovora entiteti mogu sklapati sporazume s državama citiram isključivo uz suglasnost državnoga parlamenta, propisana je određena zakonska procedura citiram prema noveli koju je iz 2013. potpisao zastupnik u ovome Saboru gospodin Božo Ljubić. Dakle, moje pitanje glasi može li izgledni ustavno pravni prijepor u BiH ugroziti provedbu ovog protokola te hoće li ga RH nastaviti provoditi neovisno o navedenim zakonski anomalijama Kolega Hasanbegović, ja vas molim da pitanje koncipirate u roku od 2 minute. 2 minute je sasvim dovoljno vrijeme i drži ga se velika većina zastupnika tako da molim i vas.

Ono što je važno možda jedna mala nijansa, dakle riječ je o sporazumu koji je potpisan između ministarstava, dakle Hrvatskog ministarstva zaštite okoliša i energetike te Ministarstva industrije, energetike i rudarstva R.S.A. Zašto to govorim? Govorim zato što nije riječ o klasičnom međunarodnom ugovoru već o jednom protokolu kojeg možemo kvalificirati kao međunarodni akt. Dakle nijansa ispod ugovora što nije nebitno u kontekstu ovoga što govorite. Inače sama svrha ovoga sporazuma mislim da je pozitivna, pretpostavljam da se tu slažemo a čuli ste maloprije i pitanje zastupnice Maksimčuk i odgovor ministra Čorića. Rafinerija nafte Brod nažalost zagađuje okoliš ne samo u Bosanskom brodu nego u Slavonskom brodu i šire u brodsko posavskoj županiji dugi niz godina. Ova ideja o plinofikaciji trebala bi riješiti problem koji je naštetio sigurno kvaliteti života a osobito kvaliteti zraka u tom dijelu Hrvatske dugi niz godina. Ja vjerujem da je ovakav sporazum korak naprijed za rješavanje problema jer mi smo tu prije svega da pokušamo riješiti probleme. I čini mi se da širi kontekst odnosa između RH i BiH možemo staviti ipak u jedan realan pozitivan okvir. Evo ja ću vam samo nabrojiti da smo mi prva Vlada koja je otišla u punom sastavu, dakle u punom sastavu u Sarajevo gdje smo 7. srpnja imali zajedničku sjednicu Vlade i Vijeće ministara BiH, 50 točaka dnevnog reda, između ostaloga i rasprava i o ovom problemu koji se odnosi na Rafineriju nafte brod. Dakle ovo što se dogodilo 31. listopada ima i svoj prethodni put i prethodne dogovore i razgovore koje se nisu samo obavljale na razini jednoga od dva entiteta nego su se obavljale i na razini središnje vlasti i nadležnih ministara. Što se tiče širih odnosa sa BiH, naša podrška njenom europskom putu, njenim unutarnjim reformama je više nego jasna i očita. A što se tiče inicijative zastupnika Ljubića o tome da se u Hrvatskom saboru u primjerenom trenutku organizira jedna rasprava gdje bismo sa više fokusa i više vremena se koncentrirali i na nama zaista najbitniju susjednu državu iz niza aspekata a ne samo zato što su, što nam je geografski gledano najbliža, što su Hrvati konstruktivan narod već i zbog brojnih političkih, gospodarskih i drugih odnosa. Mislim da je ta inicijativa hvale vrijedna i očekujem kada Hrvatski sabor to procjeni da i takvu raspravu održimo naravno uz želju da to bude konstruktivan doprinos Hrvatskoga sabora o ukupnim odnosima Hrvatske i BiH. Hvala vam lijepa.

Dakle ja govorim o međunarodno pravnim sredstvima. Činjenica je da hrvatski Zakon o zaključivanju međunarodnih ugovora poznaje tu klasifikaciju između međunarodnoga ugovora i međunarodnoga akta kojega bosansko-hercegovački zakon ne poznaje. No već kada govorimo o pravnoj ocjeni ovoga protokola ja bih vas podsjetio na udžbenik međunarodnoga prava prof. Andrassya iz kojega ste i vi položili ispit koji kaže s pravnog su gledišta bez značaja različiti nazivi, ugovor, konvencija, akt, protokol, sporazum, deklaracija, pakt, povelja, aranžman. Nema određenog oblika za sklapanje važećih međunarodnih ugovora. To isto piše i u Bečkoj konvenciji o ugovornom pravu koja je iznad nacionalnih zakonodavstava kao što znamo. Drugim riječima ja sam vas konkretno pitao hoće li se s obzirom na sve ove okolnosti nastaviti provedba ovoga protokola ili neće, vi mi niste odgovorili i molim vas odgovorite mi u pismenom obliku. Idemo dalje, iduće pitanje, poštovani zastupnik Slaven Dobrović, pitanje postavlja predsjedniku Vlade. Hvala lijepo predsjedniče Sabora. Poštovani predsjedniče Vlade Plenković, sasvim sigurno vjerujem da je vama poznato kako je Hrvatsku u svijetu najbolje prepoznaje po Plitvičkim jezerima i Dubrovniku. Što se danas dešava sa Plitvičkim jezerima? Pa ona se nalaze na sigurnom putu silaska s liste svjetske prirodne baštine UNESCO-a. Jako mi je drago da sam osobno imao prilike kao ministar upoznati vas s tom problematikom, koja je sve samo ne jednostavna, dakle, još ove godine. 19.7. ove godine je otkriću nelegalne cijevi za ispust fekalne otpadne vode, u strogo zaštićenu prirodu, hrvatski branitelju su pozvali inspekciju zaštite okoliša, sanitarnu inspekciju i MUP da obave očevid. Očevid je obavljen, sanitarna, vodopravna inspekcija nije došla i tek je po nalogu DORH-a uzet uzorak vode i ispitan. Što se dalje dešava? Ništa. Dakle, mi očito možemo reći, da institucije ovdje ne rade svoj posao. Zato vas pitam predsjedniče Vlade, jeste li upoznati s tim činjenicama i jeste li spremni poduzeti nužne korake, kakav ovaj skandal u srcu najvrijednije hrvatske prirodne zaslužuje. Molim odgovor predsjednika Vlade. Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora. Cijenjeni kolega Dobrović, dobro se sjećam naših razgovora na ovu temu i vašeg osobnog angažmana glede Plitvičkih jezera, kao nacionalnoga parka i jedne od najatraktivnijih, nesumnjivo prirodnih ljepota Hrvatske i s te strane se vama u cijelosti slažem. Što se tiče ove odluke od 19.7. također sam s time upoznat, ministar zaštite okoliša i energetike, kolega Čorić vodi računa o tome, da se na području Plitvičkih jezera, kao zaštićenom nacionalnom parku, ne događaju nikakve radnje, koje bi pridonijele onome što se moglo okarakterizirati kao zagađenjem i očekujem da i on i svi nadležni u nacionalnom parku Plitvice spriječe zajedno s drugim inspekcijskim službama, bilo kakvo ponašanje, koje bi moglo utjecati na kvalitetu Plitvičkih jezera, prije svega vodnih resursa, ali i ostalih aktivnosti na tom području, osobito onoga što bi moglo biti kvalificirano kao nelegalna gradnja.

Izvolite. Hvala lijepo na odgovoru. Dakle, iz vašeg odgovora je vidljivo da se od vas skriva prava istina, odnosno, da ste informirani od ljudi, dakle, na način da se istina, odnosno, da se slika bitno uljepšava. Ja vas podsjećam, da postoji jedno silno nerazumijevanje i negiranje problema, od graditeljskog sektora u Vladi RH. Isto tako vas podsjećam da su brojne uprave, javne uprave, uprave nacionalnog parka, od osamostaljenja Hrvatske, pa na ovamo, isto tako negirale i neprepoznavane problem, ustvari su ga i stvarale. Tako da je nedavna smjena ravnatelja, koji je javno progovarao o ovom problemu i koji je činio nešto na tom polju, pokazuje da mi kao država nismo na dobrom putu da zaštitimo Plitvice. UNESCO-va je bila rano ovo godine u posjeti i jasno je iskazala da treba hitno promijeniti proceduru donošenja građevinske dozvole. U međuvremenu je izdano preko 50 građevinskih dozvola, bez pravog sudjelovanja javne ustanove. Dakle, što je zaključak? Zaključak je da je privatno poduzetništvo, odnosno, kapital potpuno u kontroli situacije. Vodopravna inspekcija nije došla, a vodopravna dozvola, za jedan poveliki objekt je nedavno dobivena. Ja sam siguran da upravo ovakva situacija, ignoriranje velikih problema, nebriga za javno dobro, pa onda i nekontrolirana moć lokalnog kapitala, jesu glavni motivator, za naše mlade, educirane, da uzimaju jednokratnu kartu prema Europi. Iduće pitanje poštovani kolega Tomislav Panenić, isto tako pitanje postavlja predsjedniku Vlade. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče Vlade, postavio bi pitanje vezano za izvješće Svjetske banke u području … [[Govornik se ne razumije.]] indeksa kojima se mjere uvjeti poslovanja, odnosno, brojne prepreke koji imaju investitori kada u Hrvatskoj žele investirati, pa je evidentno ove godine, da je pad na toj ljestvici, ljestvici bio za 8 mjesta, sa 43 na 51 od 190 zemalja. Tako da su zapravo uvjeti za Hrvatsku kao destinaciju za investicije pogoršani. Ono što bih vam i napomenuo, da je vaša potpredsjednica Vlade koja je zadužena za gospodarstvo je navela, zapravo postavila sebi, ministarstvu svome cilj da upravo na toj ljestvici dođe do pomaka al u suprotnom smjeru, znači za 10 da se poboljša. Iz ovoga ispada da mjere koje su poduzete zapravo ispalo je razlika je u 18 mjesta. Umjesto da smo otišli 10 prema gore, mi smo otišli 10 prema dolje. Ono što bih ja konkretno postavio vama pitanje, to je koje su po vašem mišljenju reforme, koje Vlada napravila, a nisu bile uspješne, nisu imala učinka na ovu mjeru, odnosno, koje je reforma Vlada propustila napraviti, jer je međusektorske, a da su uzrok ovako velikom padu na ljestvici … [[Govornik se ne razumije.]] biznisa.

Hvala vam lijepa cijenjeni kolega Panenić na vašem pitanju i na komentaru. Točno je, dakle Doing Business je u ovoj godini stavio Hrvatsku 8 mjesta niže nego što je bila lani ali isto tako dana ste malo, siguran sam da ste se informirali i da ste pročitali cjelinu toga izvješća, onda ste primijetili kako u ukupnoj evaluaciji svega što Hrvatska radi pa i Vlada RH uopće nije bila uzeta porezna reforma niti njeni učinci. Dakle, razdoblje koje je promatrano, promatrano je od lipnja do lipnja a budući da je porezna reforma stupila na snagu 1. siječnja, ona za ovu evaluaciju nije uzeta u uopće u obzir. No to nam može biti samo poticaj za nastavak strukturnih reformi, za provedbu nacionalnog programa reformi, sve ono što smo stavili i u programu rada Vlade, što kontinuirano predstavlja točke dnevnoga reda Vlade. Sutra će biti novi Zakon o strateškim investicijama na sjednici Vlade. Sve ono što je pred nama odnosit će se i na resore u kojima moramo napraviti iskorak jer bez njega i nema poboljšanja niti ulagačke klime u Hrvatsku niti jačanja pravne sigurnosti. Tu mislim i na reformu uprave, dakle javne uprave i na reformu pravosuđa i na reformu mirovinskoga sustava i na reformu zdravstvenoga sustava, sve one teme koje su navedene kao naši ciljevi i nije realno da sve te ciljeve ostvarimo u prvoj godini mandata. Imali smo niz tema kojima smo se bavili, međutim rasterećenje hrvatskog gospodarstva koje idu in favorem hrvatskih poduzetnika, vodimo stalan i kontinuiran dijalog sa našim socijalnim partnerima i sa poslodavcima i sa sindikatima. Idućeg tjedna Getebourgu će biti socijalni summit EU-a na kojem će upravo biti sve teme koje su vezane za radna mjesta, za radna mjesta budućnosti, to je bila tema digitalnog summita, malo ćemo o tome raspravljati popodne i mislim da taj signal koji se dogodio u ovom trenutku u svo poštovanje onih koji su evaluirali Hrvatsku, bilo bi primjerenije da su uzeli u obzir ključnu reformu koja se dogodila na početku mandata ove Vlade i tada bi siguran sam i sam poredak bio nešto povoljniji za Hrvatsku.

Zadnji put kad sam na aktualcu vas bio upitao upravo oko raste naknade za obnovljive izvore energije, tada ste naveli da PDV je smanjen pa sam tu utvrdio zapravo vaše znanje ekonomsko o utjecaju PDV-a da kažemo je nedovoljno da uopće o tome raspravljate, ali tad sam bio razočaran. Sad ću reći direktno lažete. Samo morate utvrditi lažete nas ovdje u sabornici ili lažete Svjetsku banku. Naime, ako pogledate upravo, dobro sam iščitao izvještaj od Svjetske banke, tamo ima dva poreza koja se spominju iz porezne reforme koje su ključne. Zapravo jedno je porez na tvrtku koji nije uključen, vjerovatno radi toga što je u zadnje vrijeme 2016. na koju se odnosi, on se primjenjuje od 1. 1. 2017.

Kada bi izbili to povećanje indeksa, pali bi još nekoliko mjesta. Prema tome, ja bi ovdje ipak utvrdio da je lažno dostavljeno dokumentacije Svjetskoj banci po ovome što imamo. Ne vidim zapravo kako ćete to opravdati, sad sam bio sa predstavnicima Svjetske banke i vi trebate sad njima reći da, dostavili smo vam jedan podatak koji je nama išao u korist da bi pad bio manji.

I molim vas da ipak biramo riječi, možemo to reći i na puno ljepši način, hvala vam. Evo danas je malo i energija i dikcija našeg premijera u skladu sa kišnim zagrebačkim danom, monotono, dosadno, bez malo energije da unese optimizma i među nas saborske zastupnike, zato ću ja početi netipično i pohvalit ću ga. Znači simpatično mi je kako se ovdje naš premijer Plenković trudi hvaliti svojim rezultatima ali u isto vrijeme me hvata nevjerica. Nevjerica jer Vladi Andreja Plenkovića nitko, gotovo nitko u Hrvatskoj ne vjeruje. 77% naših sugrađana ne vjeruje Vladi HDZ-a, ne vjeruje Andreju Plenkoviću. Građani vide da Andrej Plenković nije vratio INA-u u hrvatske ruke. Građani vide da Andrej Plenković skriva svoje suradnike Šeksa i Ramljaka u aferi Agrokor. Građani vide da je Andrej Plenković omogućio tzv. strvinarskim fondovima stotine milijuna eura zarade i dobiti i mogućnost da sutra prodaju najvrednije hrvatske kompanije. Građani vide da je omogućio Andrej Plenković, Anti Ramljaku neto plaću od 70 tisuća kuna. Građani vide da je proteklih godinu dana za vrijeme mandata Vlade Andreja Plenkovića preko stotinu tisuća naših sugrađana otišlo iz Hrvatske. To nije smiješno. Kolege to nije smiješno. Nemojte se tome smijati. Sve to naši sugrađani vide.

Cijenjeni kolega Maras, ja mislim da vam ni Ciceron neće biti ravan ako ovako nastavite. Ja vam na tome čestitam. Vi ste kolega Maras naveli jednu sada tiradu koju ste pobrojili, koja ima valjda neki spin doktori koji vam sad šalju nekakve telegrame ili SMS-e šta da reagirate nakon što ja kažem. Jednostavno ste se ubacili u tu kolotečinu nastupa vašega šefa stranke. I ja moram priznati slušajući vas svo ovo vrijeme da zaista kako ste vi kazali, evo citirat ću vas malo sam u nevjerici. U nevjerici sam zato što pokušavate hrvatskoj javnosti, hrvatskim biračima stvoriti jedan dojam drame kojega nema. Zato što upravo suprotno, razlika između SDP-a i HDZ-a je u tome što se vi ponašate politikantski, a mi se ponašamo odgovorno. I ako na trenutak mislite da ljudi to ne vide vi se varate, vi se varate kolega Maras. I sve ovo što radite, sve ove predstave koje nastojite raditi na plenarnoj sjednici, na odborima, pa dijelom i na ovom Istražnom povjerenstvu imaju samo za cilj, vrlo jednostavan cilj ostaviti dojam da je Hrvatska u problemu. To je vaš jedini cilj. I zato apostrofiram riječ politička odgovornost. Ja imam u svakom trenutku, ni u jednom trenutku pa i u ovoj situaciji i krizi oko Agrokora nismo napravili niti jedan potez koji bi bio protivno općem interesu. Vi govorite i vaš čelnik stranke o strvinarskim, lešinarskim fondovima. Pa hajde objasnite onda hrvatskoj javnosti da li vi smatrate da je Zagrebačka banka isto lešinar? Recite, evo vi objasnite hrvatskoj javnosti da li je ZABA koliko ja znam banka sa najvećim udjelom na našem bankarskom tržištu lešinar. Ako je, vi to meni rastumačite ja vas ljubazno molim. Sigurno ćete pridonijeti imageu te poslovne banke na našem tržištu. Dakle, ja apeliram na vas, ja vas razumijem u političkoj utakmici sve je to i simpatično i zgodno. Ali pokušajte napraviti tu nijansu. Odgovornost je i oporbe da pridonese općem cilju. Nije vaša dužnost jedino kritizirati i to nekonstruktivno. Vi pričate sada, evo čitam da imate tim koji će raditi na zakonu. Sada, znači vi biste radili i nakon što je zakon na snazi 7 mjeseci. Pa možemo tim tempom kolega Maras dok se vi uputite, dok nešto napišete, dok nešto predložite dočekat kraj mandata. Ja mislim da biste morali biti mamo realniji, malo manje teatralnosti, malo više konstruktivnosti, malo više dijaloga. I to je ono što je ključ. Prema tome, stvarno nećemo se dat pod dojam anketa jedne blic snimke u jednom trenutku uz medijsko nemultipliciranje ovoga što radite, nego totalni suport kojega možete dobiti od svih aktera koji su isto na rubu odgovornosti za ono što se zbiva u Hrvatskoj. Isto na rubu odgovornosti uz svo poštovanje. Dakle, ja apeliram na odgovornost i na razum. Vi možete tome pridonijeti, ali i ne morate. Na vama je. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče drago mi je da pratite moj rad i pratite moje intervjue, jer primijetili ste, da novinar je rekao da ste jednom sugerirali da mi je dobro u opoziciji, da sam malo skinuo deset kila. Tako da s te strane očito i vama odgovara pozicija premijera, samo na drugi način. Ali ono što je ovdje puno važnije od toga koliko tko ima kila, je to da Hrvatska i hrvatski građani zaslužuju transparentnost. Niste vi gospodine Plenkoviću dobili vlast da radite što želite. Morate imati dijalog sa oporbom, zato služi i ovaj Hrvatski sabor. Vi ste odbili doći kada smo vas pozvali da razgovaramo o roll up ugovoru koji je potpisao Ante Ramljak. Znači vi ne želite komunikaciju. Pa mi nismo, mi nemamo drugu opciju nego na taj način da pokažemo hrvatskim građanima da će se njihov glas čuti. Ali nije problem u tome što vam ne vjeruje Gordan Maras. Vi ste rekli to je politička utakmica, ali bi vas trebalo brinuti šta vam ne vjeruje 77% naših sugrađana. Nemojte bit tako samodopadni i reći da na izborima pobjeđuje HDZ, gubi SDP ili netko drugi. Vi se bojite izbora više od SDP-a. Vjerujte da imate hrabrosti i da imate vjeru da bi pobijedili na izborima izbori bi već bili sada. Ali vi čekate mandat 2019. u Europskoj komisiji i to je jedina intencija vašeg rastezanja ove cijele priče. Ja vam kažem šta vi čekate. Vi se bojite izbora i cijelo vrijeme izbjegavate raspravu sa hrvatskom oporbom i zbog toga se i moralo postaviti nekad i na ovaj način. Idemo dalje. Idući je na redu poštovani kolega Robert Jankovics koji postavlja pitanje potpredsjednici Vlade i ministrici vanjskih i europskih poslova Mariji Pejčinović Burić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatske vlade, moje pitanje, postavljam potpredsjednici Hrvatske vlade, ministrici vanjskih poslova i ona se odnosi na problem područja iz koje ja dolazim, sa područja Baranje, a tiče se pitanja razgraničenje sa Srbijom nad Dunavom, odnosno, na pitanje hrvatske enklave na lijevoj obali Dunava, Kenđije, koja katastarski doduše pripada RH, ali je do nje pristup moguć samo preko katastarskog područja Srbije odnosno, mosta na Dunavu kod Batine. Razlika te hrvatske enklave u odnosu na brojna druga neriješena granična pitanja RH da u Kenđiji žive naši ljudi, naši državljani, koji su u dramatičnom neravnopravnom položaju u odnosu na ostale hrvatske državljane. Ilustrirati ću neke od tih problema. Kod njih hitna pomoć ne dolazi, vatrogasci ne mogu doći, Hrvatska pošta ne dostavlja poštu, a sve su to naši državljani, koji imaju naše osobne iskaznice, naše registarske pločice, imaju registrirane OPG-ove. Dakle, u savjetodavnoj službi u Belom Manastiru, vodi ih kao svoje, a suočavaju se s problemom sasvim konkretnim, da primjerice sjeme za sjetvu, ne mogu prenijeti preko granice, ne mogu sijati, a moraju kupiti da bi ostvarili naše poticaje, plavi dizel, također imaju pravo, ne mogu ga prenijeti preko granice. Srećom za pesticide u Srbiji, za sad ne postoji nikakav nadzor, pa ga tamo mogu kupiti da bi ga koristili. Prodaju proizvod, da su prisiljeni obavljati, ma da je proizvedena na hrvatskom poljoprivrednom zemljištu, prisiljeni su ga prodavati u Srbiji i još jednom ih se kažnjava, jer se tamo priliko predaje poljoprivrednih proizvoda, plaća porez na poljoprivredno zemljište, a … [[Govornik se ne razumije.]] da ga proizvede na hrvatskom tlu. Dakle, osim problema sa tamošnjim hrvatskim državljanima, postoji veliki problem koji se odnosi, dakle, na korištene državne zemlje na području Kenđije. Ja znam, da sve ovo znate, gospođo ministrice, jer smo razgovarali o ovome, mo je pitanje, što možemo učiniti, činimo li što možemo i što možemo učiniti da pomognemo tim ljudima tamo? Izvolite. razgovarali smo o ovom pitanju, zapravo, pitanje svih pitanja je pitanje granice i utvrđivanje, konačno utvrđivanje granica će zapravo riješiti sva ona pitanja. Naime, za one koji možda nisu dovoljno upućeni, dakle, ovo je jedno od onih rezidualnih pitanja koje je preostalo od osamostaljenja Hrvatske, dakle, granična pitanja, vezano sa susjednim zemljama. Mi smo stava i to smo zastupali u pregovorima sa Srbijom dok su oni trajali do 2011. g. dakle, da Hrvatska, hrvatsko uporište za granično pitanje, na Dunavu, u Srijemu, ali i za sva druga granična pitanja je temeljeno na arbitražnoj odluci … [[Govornik se ne razumije.]] komisije. Dakle, katastarskih granica bivših općina su postale osamostaljenjem državne granice, dakle, sada državna granica između Srbije i Hrvatske. Mi smo stava da ovo treba rješavati u okviru upitnih bilateralnih odnosa sa Republikom Srbijom. Vjerujemo da je došlo vrijeme da sjednemo za stol za svaka pitanja pa i za ovo pitanje. Mi smo već prikupili sva imena i samo slijedi još potvrda na našoj Vladi. I onda moramo u okviru otvorenih pitanja sa Srbijom otvoriti i ovo pitanje. Mi bismo željeli to pitanje riješiti direktno razgovorima, nadamo se da će to sa srbijanske strane isto biti volja, da ćemo nastaviti i dalje će naša pozicija biti ista. Dakle, po nama radi se o neprijepornom hrvatskom teritoriju i mi moramo u okviru međunarodnog prava, dakle, bilo izravno, bilo, ako ne bude išlo izravnim pregovorima u okviru sudskog određenog rješenja temeljenog na međunarodnom pravu, dakle, ako se to dogovorimo sa strane i jedne i druge države, da nađemo takav odgovor koji će biti temeljem na međunarodnom pravu. Dakle, ukupno rješavanje tog pitanja, graničnog pitanja će zapravo nama omogućiti da riješimo i ovo pitanje. Vi ste izložili sve razloge zašto Hrvatska država sada ne može efektivno imati onu vrstu dakle, izvršavati svoje funkcije u ovom području, kako bi htjela i sada. I ne radi se samo o području Kenđije, radi se i o području … [[Govornik se ne razumije.]] dakle, još je pitanje i Šarengradske i Vukovarske ade. I mi mislimo da nakon svih ovih godina je došlo vrijeme da rješavamo otvorena pitanja i posebno granično pitanje upravo u smislu da naši građani dobiju ona prava koja im pripadaju. Hvala vam lijepo potpredsjednice. Ja sam zadovoljan vašim odgovorom i imam puno povjerenja u ovo što govorite. Osim dakle, pitanje Hrvatske države, tamo napominjem, da obratimo posebnu pozornost, kada dođe u tu fazu, da je tamo, nekoliko 10-tak tisuća hektara najplodnije zemlje, bio sam osobno tamo i vidio sam sve to. Dakle, da obratimo posebnu pozornost na to, a i na činjenicu, da je tamo izgrađeno gotovo 200-tinjak nelegalnih vikendica, čija bi legalizacija samo toj općini Draž, gdje to katastarski pripala donijela jedan novi proračun u jednoj godini. Zahvaljujem. Iduće pitanje, poštovani zastupnik Bojan Glavašević, on pitanje postavlja isto tako, potpredsjednici Vlade, ministrici vanjskih i europskih poslova Mariji Pejčinović Burić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pozdrav gospodinu predsjedniku Vlade i članicama i članovima Vlade RH. Poštovana gospođo potpredsjednice Vlade, ministrice vanjskih i europskih poslova. Nedavno je u hrvatskim medijima, komentirajući nabavu blindiranih limuzina Ministarstvo unutarnjih poslova odgovorilo da je između ostaloga intencija nabave limunima kako bi se pripremilo predsjedanje Hrvatske EU, 2020. godine. Također, nešto ranije ovoga mjeseca kolega Krstičević, vaš je rekao da je jako bitno da borbeni zrakoplovi budu nabavljeni do 2020. g. upravo u vezi sa našim predsjedanjem nad EU. Gospođo ministrice, moram reći, da me pomalo i brine činjenica, kako od vaših kolega više čujemo o tom projektu nego od vas. Trenutno već neko vrijeme zapravo od kako ste imenovani na ovu dužnost koju trenutno obnašate u ministarstvu nemate imenovanog državnog tajnika za europske poslove. Isto tako, pogledao sam proračun, odnosno prijedlog proračuna za iduću godinu predviđeno je samo 400 tisuća kuna za narednu godinu za pripremu hrvatskog predsjedanja. Predsjedanja nisu samo avioni, nisu samo auti i nisu samo materijalne stvari. Pitanje je također što je sa AGENDA-om, koji su naši prioriteti. Dakle moje pitanje vama da li znate koliko je druge zemlje koštalo predsjedanje EU, koliko projicirate da će koštati Hrvatsku i gdje ste stigli do sada sa pripremom hrvatskih prioriteta?

Ono je zaista jedno vrlo važno pitanje za Republiku Hrvatsku, jer ćemo mi slijedom odluke iz 2016. godine, a slijedom BREXIT-a smo dobili priliku i zapravo preuzeli obvezu da predsjedamo i ranije nego što je bilo predviđeno. Dakle, mi ćemo možda bit među onim zemljama koje su najranije počele predsjedati u odnosu na staž u EU. Ja vam samo mogu reći da kad sam došla u ministarstvo raditi kao državna tajnica za europske poslove prvenstveno, prva moja zadaća je bila da se počnem tim velikim projektom raditi. I trenutno u ministarstvu radi jedna grupa ljudi od desetak koja vrlo ozbiljno priprema hrvatsko predsjedanje. Dakle, jedno je logističko koje je, u koje spada jedno od vaših pitanja koje ste postavili. Dakle, svakako kada predsjedate da treba održati i neki summit i neke sastanke na visokoj razini. I utoliko sve one sigurnosne mjere koje treba poduzeti za štićene osobe koje ćemo imati u okviru predsjedanja treba predvidjeti i takvu logistiku za te stvari. Postoje različiti modeli. Dakle, vrlo ozbiljno radimo sada na pripremi ustroja i logistike. Neki dogovor ranije, mi smo imali i raspravu na Vladi još krajem ožujka ove godine o glavnim okvirima kako bi hrvatsko predsjedanje moglo izgledati. Dakle, mi želimo imati predsjedanje kakve države naše veličine imaju. Znači ono će biti bazirano prvenstveno na našoj misiji u Bruxellesu, znači Bruxelles … [[Govornica se ne razumije.]] To zemlje veličine Hrvatske i malo veće obično rade. To je pitanje racionalnosti. Međutim, jedan dio i ne mali dio aktivnosti bit će i u državi. Dakle, svakako vodimo brigu o ovom dijelu. Drugi dio je pitanje ljudskih resursa. Možda je to za državu koja prvi puta predsjeda i koja je ovako mlada članica EU i najizazovnije pitanje. U jednom dijelu svakako ćemo se bazirati na ljudima koje imamo u državnoj upravi. Treba znati i tu je možda bitno da šira javnost razumije. Dakle, naš posao će biti jednak u odnosu na naše obaveze kao države članice plus na to ćemo morati raditi sve što država kad predsjeda radi bila ona Njemačka ili bila Hrvatska. Dakle, definitivno u jednom određenom vremenu, a to će bit otprilike godina i pol do dvije, gdje se malo to vrijeme proteže i nakon predsjedanja. Dakle, mi ćemo trebati imati povećani broj ljudi u državnoj upravi koji će na tome raditi. Naše stalno predstavništvo u Bruxellesu će porasti od sadašnjih 80 na vjerojatno preko 200 obzirom na ovu vrstu predsjedanja koju smo odabrali unutar tijela državne uprave i Ministarstva vanjskih i europskih poslova koje će bit glavni koordinator o tome smo donijeli odluku već u ovoj preliminarnoj analizi, dakle će također morati primati nove ljude i što je još važnije obučavati te ljude. I četvrti dio, treći dio je onaj o kome se pitate, koji je važan ali nije toliko presudan da se odluči sada. Mi ćemo predsjedati u godini kad će doći nova Komisija, novi Parlament i nitko danas ne može sa najboljom voljom predvidjeti koji će prioriteti ostati na razini važni Europske unije koje ćemo mi morati kao predsjedanje preuzeti. Znači mi ćemo kao i sva predsjedanja morati preuzeti dio prioriteta [[Upadica Reiner: Hvala.]] i dalje raditi. Evo što se tiče samo odgovor koliko to može koštati. Između 50 i 110 gospodine potpredsjedniče i hvala vama gospođo potpredsjednice Vlade na odgovoru. Ja bih vas molio da mi konkretniji i detaljniji odgovor uputite u pisanom obliku. O čemu se radi? Ja ovdje nastupam sa pozicije dobre vjere, dakle predsjedanje Unijom mora biti zajednički projekt. Premijer je nedavno govorio o europskom konsenzusu koji smo nekada imali i možemo ga imati opet. Međutim, dozvolite mi da ovdje kažem prevedeno na narodni jezik ono što su ljudi mogli čuti iz vašega odgovora. Predsjedat ćemo Unijom 2020. pa kupujemo aute i zapošljavamo ljude. Ja znam, mislim ovdje nama takav populizam ne treba i to nije ono što ja vama govorim da sam ja čuo. Ali vam isto tako govorim da mnogo, mnogo konkretnije moramo definirati što će biti naši prioriteti. Ja razumijem kada vi kažete da će 2020. biti nova Komisija i novi Parlament i da će to mijenjati prioritete Unije. Međutim, hajmo staviti Hrvatsku na prvo mjesto. Idemo mi neovisno o tome što će biti prioriteti Unije, tome se mi lako prilagodimo. Ali idemo definirati što će biti prioriteti Hrvatske. O tome razgovarati možemo već sada.

Moje pitanje pitanje biti će upućen ministrici regionalnog razvoja i fondova EU, gospođi Gabrijeli Žalac. Jedno od asocijacija na europske fondove je da su komplicirane procedure i pretjerana administracija, kaže se da do novaca EU je jako teško doći, da su postupci presloženi, puni besmislenih zahtjeva i to ne samo u onom dijelu koji se odnosi na prijavu projekta nego i kasnije prilikom provedbe projekta a i u vrijeme kada se gleda održivost samog projekta tijekom godina. Naravno uz veliki strah da će se sredstva trebati i vratiti. Stoga imamo prijavitelje kada je u pitanju sanacija odlagališta, izgradnja kanalizacijskih sustava, bolnica. U svakom slučaju naši građani organizirani u udruge, ili pak mali i srednji poduzetnici se već teže odlučuju na prijavu projekta. Stoga pitanje što čini vaše ministarstvo kako bi imali što manji administrativni teret, kako bi ta procedura bila što manja i kako bi iskorištenost sredstava bila što veća. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predsjedniče Vlade, članovi Vlade, poštovani saborski zastupnici. Uvažena saborska zastupnice Branka Juričev-Martinčev, ja bih se dijelom složila s vama da jesu procedure takve kakve jesu, teške, međutim, treba isto tako reći da svi oni žele bespovratna sredstva iz fondova EU moraju ispuniti sve zahtjeve, svaki pojedinačni i zahtjev i papir kako bi nam sustav funkcionirao jednako prema svima. Ono što mi možemo reći da smo napravili u mandatu naše Vlade a sigurno što smo si u programu Vlade zacrtali, to je upravo pojednostavljenje procedura o kojima vi govorite. I na tome jako puno i intenzivno radimo kroz zapravo 50% cijele alokacije koja nam je na raspolaganju smo u ovoj godini objavili i samih natječaja i svega onoga što trebamo spustiti do krajnjih korisnika. Ali i ono što je još važnije, skratili smo rokove, dakle i postupke koji se događaju unutar svakog pojedinačnog prioriteta naših operativnih programa. Tako da moramo umjesto 7 koraka imati 3, da moramo biti u roku 120 dana i da moramo neke stvari popraviti kako bi krajnjim korisnicima bila sredstva EU fondova što prije dakle na raspolaganju. Ono što je najvažnije od svega to je revizorski nalaz europske komisije a odnosi se na informacijski sustav tzv. MIS, na njemu smo posao završili i na tome smo intenzivno radili cijelu proteklu godinu. Testno smo ga pustili za jedan ograničeni poziv sada u funkciju. Idući tjedan ćemo javnosti to predstaviti obzirom da ono što nam je obveza iz Uredbe EU iz 2013. godine a zove se e-kohezija a to znači informatički sustav u kojem će se aplicirati projekti, gdje će se nadzirati projektni prijedlozi, gdje će se sve vidjeti točno imenom, prezimenom, institucijom itd., resornim ministarstvom, sva tijela u sustavu, čak i revizorski nalazi koji će biti, to nam je uvjet koji smo zadovoljili. I mislim da je to jako dobro da bez papira će naši korisnici europske fondove praktički na jednom informacijskom sustavu dobiti. U to smo uložili zapravo već 5 milijuna kuna. Na tragu toga predvidjeli smo još dodatnih 5 milijuna kuna koje moramo osigurati za nadogradnju i funkcionalnost tog sustava kada svi korisnici a ima ih jako puno ovisno o kojem se natječaju radi iz operativnog programa konkurentnost kohezija, operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali, isto tako operativni program za hranu i materijalnu pomoć. Na tome je jako puno stručnjaka radilo, s time se iznimno ponosimo i mislimo da ćemo zaista biti u sljedećem razdoblju puno učinkovitiji. Kada govorimo o revizorskim nalazima, onda moram priznati da upravo ovaj sustav će otkloniti svu problematiku koju imamo a zovu se tzv. korekcije u postupcima i sve ono što smo uvidjeli u proteklom razdoblju. Mislim da smo samim postupkom apsorpcije koju smo zatekli kao Vlada od 9%, sada smo na preko 31% ugovorenosti sredstava a to se govori o naporima koje radimo kako unutar našega ministarstva a u tom kontekstu i mi kao koordinacijsko tijelo za sve fondove u RH sa svim dakle resorima nastojimo što prije otkloniti sve probleme koje smo imali u proteklim vremenima.

Hvala lijepo. Vidi se da ministarstvo ulaže znatne napore i sigurno ne samo meni danas nego svim našim građanima će biti drago čuti koliko se radi na tome i da će to ohrabriti brojne građane bilo udružene u udruge ili male, srednje poduzetnike pa i manje općine koje nisu u mogućnosti se kandidirati na sredstva bili do sada s obzirom na kompliciranu proceduru i da će to doprinijeti boljoj iskorištenosti EU fondova. Sljedeće pitanje postaviti će poštovana zastupnica Željka Josić ministru državne imovine, gospodinu Goranu Mariću. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani premijeru, ministrice i ministri. Moje pitanje je upućeno ministru državne imovine, gospodinu Goranu Mariću.

Znamo i svi da sudbina Petrokemije ne nosi samo manjak radnih mjesta za one koji su zaposleni u samoj Petrokemiji već i za druga poduzeća i male obrte koje svojom djelatnosti su naslonjeni na samu Petrokemiju. Nažalost prema zadnjem izvješću nadzornog odbora Petrokemije vidjeli smo da Petrokemija i dalje posluje u gubitku. O onom što znamo još iz prošlosti nekoliko godina ako se vratimo unazad da je u Petrokemiji pokušana dokapitalizacija koja nažalost nije uspješno provedena.

Izvolite. Cijenjena kolegice Josić, cijenjenja zastupnice, Petrokemija je po brojnim aspektima bitan gospodarski subjekt. Ponajprije za poljoprivredu ali isto tako i za egzistenciju obitelji i opstanak ljudi na moslavačkom području. Nakon dugogodišnjeg nemarnog odnosa prema poteškoćama Petrokemije, nakon dugogodišnje voluntarističkog pristupa u upravljanju Petrokemijom, po svim brojnim … [[Govornik se ne razumije.]] razlozima kako stručnim, ekonomskim, logičnim i političkim, Petrokemiju je potrebno revitalizirati, dokapitalizirati financijski i poslovno restrukturirati. A sve u cilju da Petrokemija ostane u funkciji oživljavanja poljoprivrede jer nema zemlje sa razvijenom poljoprivredom koja nije i sam razvijena. Zato je ova Vlada kad je prije nekoliko mjeseci Petrokemija bila potpuno u nelikvidnom stanju pripomogla u rješavanju kredita zalogom dionica tvrtkama u državnom vlasništvu kako bi se likvidnosno premostilo do procesa dokapitalizacije. Objavljena su dva natječaja. Prvi je bio za iskaz javnog interesa a drugi za obvezujuće ponude. U završnoj je fazi proces dokapitalizacije, očekuje se 400 milijuna kuna minimalno dokapitalizacije, bili bismo sretni da bude i više a skupština Petrokemije zakazana je 11. prosinca ove godine na kojoj će se izvijestiti o završetku dokapitalizacije. Zašto je uopće potrebna dokapitalizacija Petrokemije? Pa zato bili bismo neozbiljni ljudi a ne bismo bili ozbiljna država ako bismo planirali razvoj poljoprivrede bez Petrokemije. Poljoprivreda bez Petrokemije je kao izgradnja ribnjaka bez vode i bez stalnih vodnih izvora. Zato je to presudno, zar jer nije Petrokemija samo jedan poslovni sustav i jedan tehnološki sustav. Petrokemija je i njena revitalizacija presudna za opstanak poljoprivrede. I ova Vlada je odlučila se za proces zdrave dokapitalizacije i poslovnog restrukturiranja i to zapravo je čin najodgovornijeg političkog odnosa prema tako važnom gospodarstvom sustavu kao što je Petrokemija.

Uvažena zastupnica Željka Josić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine ministre na vašem odgovoru. I hvala vam na angažmanu oko našeg velikog gospodarskog subjekta i to ste dobro rekli, dakle to nije samo jedna industrija koja je važan za jedan kraj, nego za cijelu RH. Slijedeće pitanje postavit će poštovana zastupnica Vesna Bedeković ministrici kulture gospođi Nini Obuljen Koržinek. Moje poštovanje predsjedniku Vlade, nazočnim ministricama i ministrima i državnim tajnicima u Vladi RH. Kao što je već rečeno, moje pitanje ide ministrici kulture gospođi Obuljen Koržinek. Dakle, uvažena gospođo ministrice, jedna od aktualnih tema vezanih za vaš resor ovih je dana između ostaloga i ona koja je vezana za poticanje razvoja publike u kulturi i ovi su programi koji su vezani za razvoj publike usmjereni prije svega na podizanje razine aktivnog sudjelovanja u kulturi i umjetnosti i naravno povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja. Upravo stoga kako bi se prepoznala različitost potreba publike različitih profila i naravno na taj način ispunile potrebe postojeće publike ali jednako tako i stvorila nova publika. I stoga evo moje pitanje vama gospođo ministrice, kada Ministarstvo kulture namjerava započeti ili eventualno je već započelo s provedbom ovih mjera, na koji način i kolika su financijska sredstva u proračunu predviđena za ove aktivnosti?

Uvažena gospođo zastupnice, hvala vam na vašem pitanju, kao što vjerojatno znate a dosta smo zadnjih dana i u javnosti o tome govorili zapravo pitanje privlačenja publike i pitanje sudjelovanja u kulturi jedno je od prioritetnih tema u mandatu naše Vlade pa tako i u svemu što u okviru svog djelokruga radi Ministarstvo kulture. Ja moram reći da je veliki broj, veliki dio mjera i politika Ministarstva kulture koje već postoje, usmjeren upravo privlačenju publike odnosno sudjelovanju u kulturi i poticanju ravnomjerno regionalnog razvoja. Tu bih spomenula možda i mrežu gostovanja koja datira još iz '90-ih godina, programi otvaranja javnih knjižnica, poticanja ulaganja u centre za kulturu. Međutim bez obzira na sve te mjere postoji potreba da se zapravo više ulaže i da se ciljanim programima potiče razvoj publike i posebno dostupnost kulture i to posebno za one građane i u onim krajevima u kojima nije lako kroz redovite sustave distribucije osigurati sudjelovanje u kulturnom životu. Ja bih vrlo kratko spomenula ono što smo napravili do sada i što planiramo dalje napraviti, dakle, prije sva mjeseca raspisan je pilot projekt za poticanja sudjelovanja u kulturi sa budžetom od 500 tisuća za ovu godinu koju planiramo uvećavati u slijedećim godinama upravo zato da bismo vidjeli kroz taj pilot projekt koji su tipovi programa koje umjetnici, umjetničke kulturne organizacije i institucije smatraju da mogu provoditi na svom području a kako bi privukli novu publiku. Izniman je interes, više od 500 projektnih prijedloga je stiglo na ovaj javni poziv. Spomenula bi da je prošli tjedan Vlada usvojila nacionalnu strategiju poticanja čitanja, o tome smo dosta govorili, glavni će u provedbi partneri biti Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo kulture međutim i drugi resori. U ovom trenutku za početak provedbe osigurali smo oko milijun i pol kuna u slijedećoj godini iz državnog proračuna ali planiramo u suradnji sa Ministarstvom rada implementaciju ove strategije u velikoj mjeri financirati iz europskih fondova odnosno iz Europskog socijalnog fonda. Spomenula bih, a evo i ministar Pavić je ranije veću svom odgovoru spomenuo program umjetnosti i kultura 54 20 milijuna kuna osigurano za provedbu programa poticanja sudjelovanja u kulturi starije populacije, zatim umjetnosti i kultura za mlade. Poziv je zapravo početkom godine raspisan. U završnoj smo fazi evaluacije tako da će ugovaranje tih projekata biti već krajem ove godine. I ono što bih možda na kraju istaknula, to nije tema koja samo obilježava kulturnu politiku RH, to je prioritetna tema na europskoj razini.

Evo zahvaljujem vam na odgovoru, i doista evo nekako još imam potrebu ponovno naglasiti ono što ste i sama rekla, dakle posebna vrijednost ovih programa je između ostalog u ja bih rekla u čitavoj lepezi tih, to što ste nabrojali, ciljanih programa koji će između ostalog omogućiti dostupnosti i približavanje kulture i umjetnosti potencijalnoj publici različitih profila, različitih životnih dobi, različitih sredina gdje naravno nije zanemarivo ciljanje na ukupno regionalni razvoj, razvoj cijele Hrvatske, osobito ruralnih sredina gdje putem ovih programa zapravo će se omogućiti senzibiliziranje šire javnosti za područje kulture i umjetnosti.

Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Vlade, uvažene ministrice, ministri. Svoje pitanje uputiti ću ministru financija gospodinu Zdravku Mariću. Pa evo, poštovani ministre, prošli tjedan na zapaženoj konferenciji predstavljen je dokument euro strategija odnosno započet je proces javne rasprave oko uvođenja eura kao službene valute u RH.

Znamo da hrvatski javni dug je visok, značajno je iznad 60% našega BDP-a što je jedan od glavnih preduvjeta za ulazak u EU, pa zanima kako mi trenutno stojimo sa ispunjavanjem ovoga i drugih ekonomskih pokazatelja da bi mogli da bi mogli uvesti euro i kada bi Hrvatska mogla ispuniti kriterije za uvođenje eura? Dodao bi još da je ova navedena konferencija pojasnila i tehnička pitanja oko samog uvođenja eura, otvorila je i brojne rasprave i dileme za i protiv uvođenja eura, mislim da je to i bio cilj konferencije da se transparentno razgovara o svim otvorenim pitanjima po ovoj teme.

Uvaženi zastupniče, hvala lijepo na pitanju, sami ste dobro rekli, dakle prošli tjedan smo potaknuli i pokrenuli jednu sigurni smo u Vladi, zajedno sa HNB-om, argumentiranu raspravu u našoj javnosti kako stručnoj tako i općoj javnosti da se pobliže prezentiraju i na neki način rasprave svi ti elementi uvođenja eura u RH kako iz perspektive koristi koji su identificirani u samom dokumentu kao trajni i kao oni koji sigurno nadilaze troškove koji su mahom jednokratni. Međutim to su sve stvari o kojima sigurno treba razgovarati i diskutirat, mi smo apostrofirali one možda i najvažnije za hrvatske građane, to je prije svega vezano za eliminaciju i uklanjanje tog tzv. valutnog rizika kojeg i kao građani i kao poduzetnici i kao država naravno osjećamo. U isto vrijem i čitav niz drugih troškova bilo da govorimo o mjenjačkim troškovima, bilo da govorimo o kamatnim troškovima. Ja sigurno neću reći i bilo kome obećati da će nužno kao takve kamate pasti niže od ovih trenutnih razina ali ono što je sigurno važno da će Hrvatska po uvođenju eura relativno proći puno bolje jer danas bez obzira što smo na povijesnim minimumima kamatnih stopa mi i dalje plaćamo kamatne stope koje su više od recimo zemalja poput Slovačke ili Slovenije. Naravno treba i o samim troškovima odnosno što će to značiti za nas ali ono što je bila između ostalog jedna jaka poruka hrvatskim građanima prije svega koji imaju u ovom trenutku kredite bilo u eurima i to je između ostalog jedan od predsjednika bankarskog sektora vrlo jasno apostrofirao da trošak takve vrste konverzije po uvođenju eura ide isključivo i samo ako ga bude uopće bilo na banke, dakle hrvatskim građanima to u smislu troška nikakvo dodatno izdvajanje neće značiti. Međutim, onaj prvi dio pitanja koji ste apostrofirali zašto smo između ostalog i pokrenuli ovu raspravu evo upravo da ove zadnje dvije godine nismo učinili ovo što smo učinili sa javnim financijama, ta tema ne bi bila moguće uopće na dnevnom redu, odnosno kao takva uopće ju pokrenuti u javnom prostoru raspravu. Dakle javni dug, činjenica je je iznad tih čuvenih i poznatih maštarijskih kriterija 60%, međutim putanja njegovog smanjivanja već evo drugu godinu za redom je više nego dovoljna da možemo također i taj kriterij uzeti u obzir jer i vrlo jasno kaže ako ste preko 60% putanja smanjivanja mora biti najmanje za jednu dvadesetinu godišnje te razlike što bi u prijevodu značilo da bi Hrvatska morala smanjivati udio javnog duga godišnje za negdje oko 1,3%-tna boda BDP-a. Mi smo prošlu godinu dvostruko brže od toga a ova godina po svemu sudeći da će biti na tom tragu dakle gotovo između 2,5 i 3%-tna boda što je sigurno nešto što je dobro i to je i u Briselu pozdravljeno. Vi dobro znate da smo izašli iz procedure prekomjernog deficita a evo Hrvatska je zajedno sa svim ostalim članicama odnosno EU zemljama van euro područja dobila po prvi puta poziv na sudjelovanje na Euro samitu, predsjednik Vlade će biti naravno u mjesecu prosincu na Euro summitu a ja osobno sam imao naravno i tu čast kao ministar financija RH prije 2 dana biti i na prvom sastanku za nas, prvom sastanku euro grupe na kojima smo razgovarali ne o temi konkretno ovoj o kojoj sada nas dva govorimo odnosno raspravljamo nego o širem kontekstu euro zone. Dakle produbljivanje europske monetarne unije koji su to sljedeći koraci po pitanju produbljivanja u smislu bankarske unije, poglavito za Hrvatsku je jako važan jedinstveni sustav osiguranja štednih uloga koji još uvijek nije u potpunosti reguliran, fiskalni kriterij i sve ono što je važno da budemo za stolom, da o tome se čuje i naš glas, danas sutra naravno kada budemo uveli euro. I samo možda zadnja opservacija neprejudiciramo vremenski horizont, pred nama je kao što smo i sami rekli dosta dugačak put, potrebno je ispuniti ne samo ekonomske nego i političke kriterije.

To su važni parametri jer smanjenje javnog duga i deficita državnog proračuna to je jedna osnovna zadaća hrvatske Vlade i taj cilj se ne postiže kratkoročno da kažem za to treba jedan duži, duži period da bi se dobili željeni efekti, odnosno željene brojke toga jer to mora biti odraz jednoga stvarnoga stanja, jednog stvarnog rasta hrvatskog gospodarstva, stvarnog rasta hrvatskih građana. Tako da evo ja vjerujem da će se to vjerojatno i do ovog mandata dovesti u neke potrebne, kažem potrebne koeficijente koji mogu nas približiti ulasku u euro zonu. Nadam se da će i ova javna rasprava o ulasku u euro zonu potaknuti i da kažem one potrebne reforme koje trebaju zato napraviti, da ćemo možda evo doći i do onoga općeg društvenog konsenzusa da napravi one strateške reforme koje bi nas mogli dovesti do jednoga boljeg, kvalitetnijeg, jednoga prosperitetnijeg društva.

Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Sabora, uvaženi predsjedniče Vlade, ministri, državni tajniče. Svoje pitanje uputiti ću gospođi Blaženki Divjak, ministrici znanosti i obrazovanja. O znanju, kurikularnoj reformi, o obrazovanju stvarno se priča godinama. Pričamo o tome već više od 20 godina. To je dokaz i da nam je znanje stvarno bitno, to je činjenica. I činjenica je da je znanje jedini zalog za našu budućnost ali nažalost o tome samo pričamo. A da je puno napravljeno nije. I svi smo svjesni toga da nismo povukli sredstva iz fondova EU, da naši mladi znanstvenici bez obzira koliko imali entuzijazma i želje za napredovanjem zbog nedostatka sredstava, zbog nemogućnosti ostvarivanja određenih kvalitetnih programa, ne mogu napredovati nego se nažalost Hrvatska nalazi na samom začelju. Evo danas smo isto imali prilike tu čuti u ovoj sabornici da se na tom planu ne događa ništa. Da se i nadalje ne radi baš ništa, da sve stoji. Pa me zanima kakva je situacija odnosno provodi li se kurikularna reforma sukladno planu i najavljenim rokovima te koje mjere i koji reformski procesi su do sada provedeni.

Izvolite. mislim da je to izuzetno važna tema i važna je da budemo vrlo jasni oko toga gdje smo, što radimo i zašto to radimo. Naravno da Hrvatska mora unaprijediti i svoj obrazovni sustav i znanstveni sustav, posebno sustav visokoga obrazovanja kako bi imala šansu i na gospodarskom planu i u ovim procesima koji spadaju u procese razvoja društva i da bi omogućila jednake prilike svim učenicima i studentima. Što se tiče ovih konkretnih pitanja kurikularna reforma se zahuktava. Znači ono što za sada mogu reći da je od ukupno 51 dokumenta koji je bio u javnoj raspravi na 44 dokumenta je odgovoreno temeljem rasprava i stručne radne, dakle stručne radne skupine su odgovorile na to, pripremljeni su novi dokumenti, poslani su, pripremaju se i u međunarodnim su recenzijama. Također uključujemo o nacionalnim temama Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti. Što se tiče drugih procesa, znači krajem ove godine očekujemo da ćemo te dokumente dovršiti i početkom iduće godine raspisati javni poziv za škole da se jave kako bi tri do pet posto škola moglo sudjelovati u pilot izvođenju kurikularne reforme u sljedećoj akademskoj godini. Što se tiče sredstava, znači osim sredstava iz državnoga proračuna izuzetno puno se radi na tome da se povuku sredstva iz EU fondova. Tako smo osigurali tehničku pomoć u iznosu od 3 milijuna 750 tisuća kuna vezano uz recenzije i znači edukacije nastavnika i napravili sažetak kako bismo iz Europskog socijalnog fonda povukli idućih 150 milijuna kuna na poziciji kurikularne reforme. Ono što se često izostavlja iz fokusa to je strukovno obrazovanje. Znači strukovno obrazovanje u kojem sudjeluje preko 70% naših srednjoškolaca, a reforme su vrlo slabe u tome području, upisi su slabi a imamo velike potrebe na tržištu rada vezano uz strukovno obrazovanje. Tako da u tome dijelu se također izuzetno puno radi što na novim kurikulumima, što na novim modelima uključujući i dualni model obrazovanja. I ono što bih posebno istaknula to su centri kompetentnosti. Ukoliko uspijemo s tim programom, a ja sam sigurna da hoćemo mi ćemo iduće godine imati na raspolaganju 800 milijuna kuna za centre kompetentnosti gdje bi svaka županija ja mislim imala dobru priliku povući sredstva za centar kompetentnosti koji je vezan uz strukovnu školu, ali koji isto tako okuplja i gospodarske subjekte i okuplja, znači sve one dionike koji su u stanju iznijeti ne samo strukovno obrazovanje, nego strukovno obrazovanje povezati sa tržištem rada. Što se tiče visokoga obrazovanja povučeno je 360 milijuna kuna za 10 centara izvrsnosti, centara izvrsnosti koji ne samo daju priliku u strateškim područjima da se razvija znanost, nego se unutar tih centara izvrsnosti osiguravaju sredstva za zapošljavanje 101 mladog znanstvenika što definitivno znači da će 101 mlada obitelj ostati u Hrvatskoj i time doprinosimo i šire ne samo znanstvenom, znači u znanstvenome području. Tu evo u suradnji sa Ministarstvom rada završavamo znači sve pripreme za raspis natječaja, za internacionalizaciju za stručnu praksu u visokom obrazovanju i za daljnji razvoj hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

Zadovoljna sam jer smo čuli mnogo konkretnih informacija tako da znam da one mnoge stvari koje pišu po medijima i koje čujemo ne stoje. Posebno mi je drago da su tolika ulaganja od osnovnog školstva, srednjeg, visokog obrazovanja a naročito mi je bilo drago čuti što se tiče strukovnih škola. Jer mislim da ćemo upravo iz strukovnih škola prije svega i najranije doprinijeti razvoju našeg gospodarstva jer je to u ovom trenutku stvarno kritično. Međutim, tu stoji i visoko obrazovanje u koje moramo ulagati jer sam i na samom početku kad sam postavljala pitanje upravo skrenula pozornost na to i na žalost tu činjenicu da smo na samom začelju u tom dijelu.

Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, poštovani članovi i članice Vlade, kolege zastupnici. Moje pitanje je za ministra pravosuđa gospodina Bošnjakovića vjerujem, prvo danas tiče se reorganizacije sudbenog sustava. Znači za četvrto tromjesečje je najavljen paket zakona kojim bi se između ostalog trebali izmijeniti Zakon o sudovima i Zakon o područjima i sjedištima sudova, a kojim bi se putem trebalo provesti najavljeno spajanje općinskih i prekršajnih sudova. S druge strane u medijima smo svjedočili nezadovoljstvom dijela struke tim povodom kao i nekih jedinica lokalne samouprave koje su izrazile želju za povratkom, odnosno zadržavanjem nekih sudova na svoje području.

Odgovor uvaženog ministra Bošnjakovića. Poštovani zastupniče mi smo najavili izmjene ovih zakona o kojima ste govorili i cijelog niza drugih zakona i sukladno planu normativnih aktivnosti mi ćemo ih uputit u proceduru. Upravo ova dva zakona o izmjeni Zakona o sudovima i Zakona o području i sjedištima sudova ćemo staviti u javnu raspravu vrlo brzo jer smo doista na samom kraju izrade njihovih prijedloga. Što mi želimo zapravo postići spajanjem općinskih i prekršajnih sudova? Želimo riješiti jedan problem koji nas zapravo cijeli niz godina muči, a to je nejednaka opterećenost naših sudaca u sustavu. Mi sada u zadnjih nekoliko godina imamo takav trend u prekršajnom sudovanju da se bitno smanjuje broj predmeta i na taj način suci u prekršajnim sudovima nisu toliko opterećeni kao suci u drugim granama sudova. Mi danas u RH imamo 24 općinska suda na kojima rade 794 sudaca. Također imamo 22 prekršajna suda gdje imamo 333 suca koji rade u tim sudovima. Tu opterećenost nije jednaka, i spajanjem tih općinskih i prekršajnih sudova mi ćemo, sasvim sigurno dobiti jednu kadrovsku infuziju u sustav općinskih sudova koji su poprilično opterećeni, gdje ćemo dobiti jedan novi broj ljudi koji će moći rješavati i u onim granama sudovima, kao što je građansko, kao što kazneno. A istovremeno ćemo zadržati prekršajno sudovanje u okviru odjela na tim prekršajnim sudovima. Također, sjećamo se karakteristike naše mreže koja je bila prije 10-tak i više godina, to je bio cijeli niz malih sudova sa brojem sudaca od 1 do 5 i tako ajmo reći da nije omogućavala niti specijalizaciju. Ako nemate specijaliste nemate niti brzo vođenje postupka, nemate niti kvalitetne odluke i to smo sada u zadnje vrijeme prvom reorganizacijom tamo 2010. nakon toga 2014. doveli na jednu pristojniju razinu. Ali, ovo je jedna pojava koja nam doista donosi jedan nesklad u sustav, da su nam jedni suci više opterećeni a jedni bitno manje. Statističke pokazatelje, ne moram ponavljati, ali doista u zadnjih 10-tak godina bitno su se stvari popravile, imali smo milijun i pol neriješenih predmeta, danas je to ispod 500000 i trendovi su dobri. Upravo ovakvim mjerama mislim da ćemo pridonijeti tome, da se broj neriješenih predmeta zaista svede na najmanju moguću razinu, da omogućimo još veću specijalizaciju našim sucima, da postupci, znači u okviru takvih sudova idu brže, da budu točniji i da budu samim time i kvalitetniji. Ovo o čemu ste rekli vezano za zadovoljstvo ili nezadovoljstvo struke, ja sam do sad obišao gotovo sve sudove u Hrvatskoj, razgovarao sa svim predsjednicima i nismo naišli na negativne reakcije. Dapače i sami suci prekršajnih sudova pozdravljaju ovu mjeru, jer u okviru općinskih sudova i njihova perspektiva stručna je puno bolja i puno veća nego što je to danas. Jasno da u okviru spajanja općinskih i prekršajnih ćemo moći i onu mrežu koja je sada, a to su 22 općinska suda, da ćemo ju moći malo raširiti, pa neke stvari popraviti, koje danas možda ne funkcioniraju na najbolji način. I to ćemo također u tim novim prijedlozima dati. Pored svega ovoga pred nama su brojne mjere kojima želimo podići ovo pravosuđe na višu razinu, od snažnije uvođenja informatizacija na sve razine, do izmjene drugih zakona, tako da vjerujem da će i ovaj zakon biti dobar. Hvala lijepo. Znači to je jedan problem koji postoji u dosta sektora i u obrazovanju se često spominje i u području zdravstva, ali ono što je problem, što se ono često koristi za manipulacije, pa se neki izolirani slučajevi, gdje postoji možda manja opterećenosti, nego bi trebala, gdje se može poboljšati organizacijski sustav, koristi, da se prikaže cijeli jedan sektor, kao, da se nedovoljno radi, da nitko ne radi ništa itd. Također mi je drago da ste spomenuli ovo proširenje mreže, jer doista, u nekim sredinama postoji i pokazala se potreba za postojanje sudova barem određene razine. Tako mi je drago da se misli i na tu ravnomjernu teritorijalnu raspoređenost sudova, pa da će i u tom smislu biti poboljšanja. Idemo dalje, idući je neredu, poštovani kolega Ivan Vilibor Sinčić i on svoje pitanje postavlja ministru financija Zdravku Mariću. Izvolite. Hvala vam predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine ministre Marić imam pitanje za vas, no prije nego postavim svoje pitanje, reći ću neke stvri o kontekstu. Nakon dobrih 25, 30 g. poslovanja Agrokora i tog cijelog koncerna, banke su rekle, gospodine Todoriću za vas više nema novca. I sad odjednom svi oni koji su do prije svega par mjeseci nisu usudili niti taknuti u gospodina Todorića i njegovu obitelj i imovinu odjednom sve znaju i veliki su zagovornici rješavanja tog slučaja. Ali, bolje ikad nego nikad. Svjedočimo zadnjih mjeseci brojnim malverzacijama i kriminalnim radnjama za mnoge od njih smo znali i prije. Za neke tek sada saznajemo. Pa evo, zanimljiv je slučaj otoka Smokvice, dakle, nije plaćena koncesija na zakup, nije plaćena naknada za pomorsko dobro, procjenjuje se da je samo tu nekih 230 milijuna kn moglo biti uprihodovalo. Još je 2007. sve je bilo spremno za naplatu nekih 30 milijuna, za koncesiju za 5 godina, to nije napravljeno. Postavlja se pitanja nezakonite upotrebe bonova, postavlja se pitanje kredita HBOR-a a znamo prema informacija HBOR-a da je od 2006.-2016. 25 kredita dano od strane HBOR-a firmama iz koncerna Agrokor u iznosu 900 milijuna kuna, od čega je uplaćeno do danas svega 9. Tu su i krivotvorena izvješća itd., itd. Pa moje pitanje glasi, od svih ovih malverzacija koje sam naveo i osoba odgovornih za njih, od župana, od pročelnika, ministara, šefova porezne i svega ostaloga, hoće li itko od njih odgovarati? Odnosno, što vi radite da unutar svog resora nađete te ljude koji su godinama štitili sve ovo što se događalo, ili ćete sve prebaciti na jednog krivca a to je Ivica Todorić. Uvaženi zastupniče hvala lijepo na komentarima i na pitanju, ministar sam financija, nisam sudac, nisam dio pravosudnog sustava da bi ikoga mogao niti teretiti, niti suditi niti istraživati. Mogu samo reći, dakle u djelokrugu Ministarstva financija i svega onog što je vezano za naš rad, od kad sam ministar financija, naravno, nastojim od svih svojih službi, uprava, da rade i samo isključivo profesionalno, bez ikakve političke, da tako kažemo involviranosti u bilo koji predmet, pa tako i ovaj o kojemu vi govorite. Bilo je puno govora i u Hrvatskom saboru i da ministar financija želi ukinuti porezni uskok, bilo je puno govora o tome kako se čine određene stvari, da se ovome ili onome pogoduju, mislim da smo sa svojim dijelima upravo pokazali da je to sve samo ne istina. Od svih detalja koje ste vi napomenuli, ono na čemu mogu samo na što se mogu referirati, to je spomenuti kredit HBOR-a odnosno krediti HBOR-a poglavito u mandatu mog kao ministra financija odnosno po funkciji predsjednika nadzornog odbora HBOR-a. Dakle, kao i u prethodnim primjerima sigurno da samo imam za pravo vjerovati da je sve prošlo procedure kakve je i trebalo, informacije koje smo i mi dobili upravo to sugeriraju, dakle analize, kreditni odbor, upravi i onda je došlo naravno na nadzorni odbor za suglasnost. Mislim da je i u javnosti prezentiran tonski zapis, osobno nisam sretan i zadovoljan što je do toga moralo doći, ali obzirom da sam bio pod neutemeljenim optužbama jednog od bivših kolega, u konačnici to je moralo izaći u javnosti i potvrdilo se da sam se ja u tim trenucima a govorimo o vremensku horizontu koji puno prije samog izbijanja krize u Agrokoru, izuzeo iz rasprave i odlučivanja. Dakle, vrlo jasno pokazao da obzirom na moj prethodni profesionalni aranžman i angažman u Agrokoru da ću se u takvim situacijama izuzimati. Isto tako što se tiče Porezne uprave, mislim da smo komunicirali na adekvatan način, bez obzira što je naravno bilo jako puno pritisak i javnosti da se prekrši institut porezne tajne i kažu detalji, ja sam u tom trenutku također rekao da ne mogu govoriti o pojedinačnim slučajevima iako sam otklonio mogućnost onih spekulacija koje su u tom trenutku bile da se radi o nekakvom poreznom dugu od oko 6 milijardi kuna što je sigurno nešto što je značajan iznos i ne bi ga vjerujem nitko u Poreznoj upravi samo kao takav zanemario. Ali ono što uvijek od Porezne uprave tražim i tražit ću uvijek da rade odgovorno i profesionalno svoj posao, da svakog poreznog obveznika tretiraju na jednak način a to je zapravo i način i modus koji Porezna uprava i radi. Naravno, kao čelni čovjek ministarstva sigurno da uvijek ste skloni i određenoj da ne kažem i odgovornosti i za one najsitnije detalje u samom ministarstvu ali ovo su načela i principi koji zagovaramo u samog početka zajedno sa cijelim svojim timom. Hvala vam predsjedniče Sabora. Ministre Marić, ja nisam nipošto zadovoljan vašim odgovorom, opet ste završili sa onom tezom nema posebnih tretmana, svi ljudi rade najbolje što mogu. Ja se uglavnom koristim vašim podacima, pa tako je vaš podatak da otkad je 2002. godine osnovan Ured za velike porezne dužnike u koji spada oko 600 obveznika, u njih 170 znači u tih nekakvih gotovo 20 godina nije bilo poreznog nadzora, mnoge od tih firmi su iz Agrokora. Imamo ovdje strukturu Ureda za velike porezne obveznike sa stranice Ministarstva financija, imamo ovdje pročelnika, pomoćnika pročelnika, ispostave za velike obveznike u Osijeku, Rijeci i Splitu, da sad ne idem kroz cijelu strukturu. Znači ja sam vas pitao, hoćete li vi te ljude konkretno i brojne ove druge u drugim slučajevima pitati što ste vi radili, odnosno niste radili u zadnjih dvadesetak godina? Možete pitati i vašeg kolegu, gospodina Šukera koji sjedi tu do vas. Za ovaj slučaj Smokvice iz 2007. kada je on bio ministar ili vašu suradnicu gospođu Dalić, koja je nasljednica gospodina Šukera, zašto nije se na vrijeme naplaćivala koncesija a ne da država trpi ove i ovolike gubitke odnosno ne naplate potraživanja. Kad ste zadnji puta spomenuli da nema posebnih tretmana, baš dan ili dva nakon toga ili proje toga bilo je jedno ročište braći Mamić, radilo se o šteti od nekih 130 milijuna kuna što državi što klubu. Vi ste odgovorni za Poreznu upravu. Vi ste odgovorni za te ljude koji su trebali paziti na naplatu poreza. Što će se dogoditi tim ljudima, taj odgovor nisam dobio, ako ništa onda ništa. Ako nešto onda nešto. Što ćete konkretno vi napraviti, nisam dobio odgovor. Čini se da će na kraju za sve biti odgovoran jedino Ivica Todorić a svi drugi nisu ništa, niti krivi niti su trebali nešto napraviti. Hvala. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine predsjedniče Vlade, cijenjeni članovi Vlade, kolegice i kolege, svoje pitanje upućujem ministru zdravstva RH. Gospodine ministre prema kriterijima atraktivnosti i konkurentnosti, zdravstveni turizam ulazi u skinu potencijalno vodećih proizvodnih grupa u RH. Radi se o proizvodu koji danas na globalnoj razini iskazuje iznadprosječne godišnje stope rasta, negdje oko 15 do 20% A trendovi starenja populacije i orijentacije na zdrav život ukazuju da zdravstveni turizam ima potencijal postati jedan od glavnih motiva putovanja. Hrvatska stoga niz komparativnih prednosti za uspješan razvoj zdravstvenog turizma. Među ostalim blizinu velikog regionalnog tržišta, netaknutu prirodu, more, klimu, povoljne cijene u usporedbi sa EU-om te dugu tradiciju i dobar ugled zdravstvenog sektora. S druge strane imamo problem dugogodišnjeg financijskog problema u zdravstvenom sustavu. Pa u tom kontekstu gospodine ministre, moje pitanje kako planirate pozicionirate hrvatsko zdravstvo i zdravstveni turizam i što se poduzima po tome pitanju? Hvala lijepa uvaženi zastupniče Kopić i hvala vam lijepa na tome upitu jer ste zapravo postavili jedan vrlo značajan upit ali ste djelom i postavljajući elaborirali hrvatsku situaciju. Ova Vlada uistinu čini ozbiljne iskorake u tome smislu. Naime zdravstveni turizam, vi ste nabrojali komparativne prednosti Hrvatske ali ima nadasve jednu komparativnu prednost, a to su rad, znanje i kompetencije hrvatskih zdravstvenih djelatnika što biva itekako prepoznato i čega radi i sada ministar turizma Capelli i ja osobno a i drugi članovi Vlade, imamo brojne kontakte uključujući slučajna je podudarnost da se i danas ovdje u našemu Zagrebu održava Korejsko-hrvatski zdravstveni forum sa vrlo ozbiljnim interesima za hrvatski zdravstveni turizam odnosno potencijal kojega Hrvatska ima. U tome smislu ne samo spomenuta Koreja nego i druge ozbiljne zemlje kao što su Kanada, Njemačka, Saudijska Arabija, da ne nabrajam, pokazuju upravo u izvrsnošću kojega imaju hrvatski zdravstveni djelatnici i druge komparativne prednosti Hrvatske, veliki interes i u priobalju i u kontinentu. Na tome tragu je i promjena zakona kako bismo olakšali ustanovama da mogu lakše ulaziti u aranžmane i određivati pacijente iz drugih zemalja i zarađivati značajna sredstva. To preko noći neće ići ali otvara prostor i veliku šansu, gdje uz izvrsni turizam, čuli smo na početku današnjega zasjedanja, bio je upit o turizmu, koji su izvrsni rezultati, mislim da ćemo za koju godinu imati ne u takvim iznosima, ali u porastu velike šanse zarađivati iz zdravstvenoga turizma. Još jedna stvar koja je uistinu za pohvaliti, a to je da zemlje, velike, ugledne, šalju, jer prepoznaju u hrvatskoj medicini kvalitetu, šalju svoje studente na studij medicine u Hrvatsku, na specijalizaciju, na post doktorske studije. Tako je primjerice Bavarska vlada, prije 2 godine, možete pogledati u … [[Govornik se ne razumije.]] izabrala od ponuda najbogatijih, najrazvijenijih zemalja 30 svojih najboljih studenata medicine uputiti u Hrvatsku. Dakle, kad to sve sročimo u ono što je cilj ove Vlade, a to je svaki potencijal otvoriti u ekspresiju energije, odnosno, zarade, mislim da će Hrvatska u narednim godinama eksponencijalno rasti iz godine u godine u zaradama koje će biti iz zdravstvenoga turizma. Evo gospodine ministre, ja vam zahvaljujem na danom odgovoru. Slažem se s vama da evo, na kraju se radi na tome da zdravstveni turizam postane jedan od glavnih poluga u jačanju cjelokupnog zdravstvenog sustava i siguran sam da ćete imati potporu ne samo nas koji smo aktivni čimbenici u sustavu zdravstva, nego i šire zdravstvene javnosti. Pa evo, na tragu toga, još jednom zahvaljujem na danom odgovoru. Prelazimo na iduće pitanje, to je poštovani kolega Franko Vidović, on pitanje postavlja, ministru hrvatskih branitelja, Tomi Medvedu. Zahvaljujem predsjedniče Sabora.

Dakle, oni imaju pravo na novi automobil temeljem zakona svakih 7 godina. Sad ste raspisali natječaj u čiju ispravnost ozbiljno sumnjamo za nabavo 220 automobila. … [[Govornik se ne razumije.]] prve kategorije ima sa HVO 473. Od 2012. do danas nabavljeno je ukupno 299 automobila. Sad je u tijeku natječaj koji ste vi raspisali za još 220 automobila. To je ukupno 519 automobila. Moje pitanje, da li u ovom natječaju nabavljate automobile za HVO, odnosno, za HRVI iz HVO-a i ako da možete li nam objasniti kome točno je namjenjena razlika od 46 automobila viška u odnosu na ukupan broj HRVIA prve kategorije. Molim ministra Medveda za odgovor. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine zastupniče, vezano za vaše pitanje, mi smo okviru Ministarstva hrvatskih branitelja postupili u skladu sa zakonom o pravima o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, gdje je propisano pravo da osobni automobil sa ugrađenim odgovarajućim prilagodbama za hrvatske ratne vojne invalide sa oštećenim organizma od 100% prve skupine. Ministarstvo je sukladno planu nabave i svojoj zakonskoj obvezi započelo sa postupkom 21.8.2017. g. u procijenjenoj vrijednosti od 28 milijuna i 160 tisuća kuna. I to za 136 hrvatskih ratnih vojnih invalida prve skupine nakon 7 godina, za 86 100% hrvatskih ratnih vojnih invalida prve skupine iz reda hrvatskog vijeća obrane, narodne zaštite i civilne zaštite. Dakle, postupak javne nabave nakon što se ni jedan dobavljač nije ispunio uvjete je poništen i ministarstvo je pokrenulo novi postupak za isti predmet nabave u skraćenome roku, kako bi se ispoštovale zakonske odredbe o nabavi vozila za hrvatske ratne vojne invalide za prve skupine u 2017. g. Otvorenje ponuda je bilo 30.10.2017. g. U prvom poništenom natječaju odnosno, postupku, kao i u drugom postupku koji je u tijeku, propisano je da rok isporuke ispunjen ukoliko se svih 220 vozila nalazi na skladištu proizvođača i dostupnost predstavnicima Ministarstva hrvatskih branitelja za pregled. Cjelokupni postupak provodi posebno izabrano povjerenstvo i u potpunosti otklanjam svaki oblik sumnje u bilo kakvom obliku protuzakonitih radnji. Hvala lijepo. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Dakle, poštovani ministre niste odgovorili na moje pitanje, to je prvo, dakle, nisam zadovoljan vašim odgovorom i molio bih vas za odgovor da moje pitanje date u pismenom obliku. Rok isporuke od 22 dana, plaćanje u iznosu od 90% po pregledu na skladištu dobavljača, praktički odudara od cijele prakse dosadašnje nabave automobila. To se do sada nije događalo. Možete vrtit glavom ali to je činjenica. Mi u SDP-u sumnjamo u koruptivnu narav ovog natječaja. Prema tome, mi ćemo i dalje raditi ono što smo radili do sada, upozoravat ćemo javnost, obratit ćemo se svim nadležnim institucijama kao što smo već podnijeli u prvom koraku zahtjev za kontrolom Ministarstvu gospodarstva, Upravi za sustav javne nabave.

Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, ministrice, ministri.

Na žalost preko 70% građana misli da Hrvatska ne ide u dobrom smjeru jer još uvijek nisu te vaše dobre namjere osjetili u svom kućnom budžetu, jer još uvijek mladi a i oni njihovi roditelji stariji odlaze izvan RH. Još uvijek od pompozno najavljenog projekta Slavonija nisu vidljiva nova radna mjesta i kvaliteta života u Slavoniji, a ovih dana i novi udar na te kućne budžete uz sušu, elementarnu nepogodu koja je proglašena u većini županija pogotovo slavonskih gdje su štete preko 500 milijuna kuna. Ovih dana se potpisuju ugovori sa prijevoznicima autobusnih, prijevoznicima i željezničkim za prijevoz srednjoškolaca. Pozdravljamo da je za ovu namjenu osigurano 295 milijuna kuna, da Vlada putem ministarstva sufinancira 75% tog prijevoza. Na sjednici Vlade u Kninu ste donijeli odluku da ne smije biti razlika u cijeni radničke, mjesečne karte i učeničke. Znate li kakva je situacija na terenu? Upravo suprotna. Na primjeru opčine Velika Kopanica 1100 kuna je ili 1300 cijena učenička, a 528 radnička. Ništa nije napravljeno na tom planu, a dodatni uteg je što općine i gradovi ne samo u Brodsko-posavskoj nego i šire nemaju novca da onu razliku od 25% sufinanciraju obiteljima nego će se to sad preliti na obitelji koje ionako nemaju prihoda u Slavoniji i Baranji i očekujemo da tu nešto učinite i da pomognete da svaki đak može ići u školu. Hvala lijepa na u biti vrlo pozitivnim komentarima kolega Vlaović. Drago mi je da tako razmišljate budući da smo u istoj političkoj obitelji Europske pučke stranke i što se tiče HDZ-a vrata HSS-u su otvorena. To želim još jedan put reći osobito kad ovako konstruktivno nastupate. Što se tiče učeničkih karata mi smo ove godine, ovoga ljeta reagirali vrlo brzo, brže nego inače i mislim da je to bilo jako dobro i već u mjesecu kolovozu ukoliko dolazi do nekih diskrepancija na lokalnoj razini koje su suprotne onome što smo donijeli kao odluku Ministarstvo znanosti i tehnologije vidjet će sa tim jedinicama lokalne samouprave da vidimo kako možemo to pitanje riješiti. To je čini mi se primjer u Kopanici ako sam dobro ulovio više od 500 kuna i to je značajan udar na kućni budžet i ne smije biti tako velika razlika. Pa evo ja ću se uz pomoć ministrice Divjak potruditi da vam i pismeno odgovorimo kako možemo na taj konkretan problem reagirati. Hvala vam lijepa. Izvolite očitovanje kolega Vlaović. Hvala na odgovoru, ali evo u ime nezadovoljnih građana što to do dan danas nije riješeno obzirom da je školska godina već dobrano poodmakla i oni su s pravom zabrinuti kako poslati svoje dijete u školu. Stavite se u poziciju čovjeka koji radi u jednoj privatnoj tvrtci za minimalnu plaću od 2620 kuna jer niste prihvatili inicijative da se ta minimalna plaća podigne, a sami poduzetnici to naravno neće učiniti. I ako sam plati 528 kuna radničku mjesečnu kartu jer on mora doputovati u Slavonski Brod i ako ima dva učenika još dodatnih 600 kuna on to nema iz čega platiti ako misli, ostati živjeti u Velikoj Kopanici. Dakle, da bi imao za autobus do Slavonskog Broda. Moramo naći načina kako da se to plati. Općine nemaju novca u svom proračunu 200, 300 milijuna kuna koliko bi trebali za ovu namjenu a na ovaj način samo im dajemo još više motiva da sjednu na autobus ne do Slavonskog Broda nego do Njemačke i dalje. Mislim da se to mora zaustaviti, a pogotovo što ovih 75% nije 75% nego svega 50% na primjeru udaljenosti Orahovica – Slatina učenik koji kupuje putuje iz Orahovice u Slatinu, to je 25 km. Ministarstvo sufinancira 75% do 800 kuna, jer je tako pravilnikom propisano a karta košta 1300 kuna.

Hvala lijepo uvaženi predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi predsjedniče hrvatske Vlade, ministrice i ministri. Ja ću svoje pitanje postaviti ministru mora, prometa, infrastrukture gospodinu Olegu Butkoviću. Poštovani ministre kao što je poznato ja dolazim sa otoka i otoci, otočani svakako trebaju i pomoć i skrb države da bi nadoknadili, da bi riješili svoje probleme i riješili specifičnosti života na tim područjima Republike Hrvatske. Kao odgovorni političari drago mi je da imamo u Saboru još zastupnika koji su sa otoka. Imamo ministra u Vladi koji je otočanin.

Zahvaljujem Vladi i ministarstvu što su nam vratili upravu za otoke. To je nešto što smo izgubili za vrijeme SDP-ove Vlade i mislim da je to dobar potez i dobar početak jer evo već u ovoj godini vidimo da su se povećala i sredstva za razvoj otoka, za potpore, za subvencije. Ali uz to Ministarstvo regionalnog razvoja važno nam je i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture jer prometno povezivanje pomorsko, povezivanje otoka međusobno i otoka s kopnom je uvijek problem broj 1 kojeg ističu otočani. Sigurna luka, dobar, udoban trajekt koji može proći sve vremenske neprilike, brzi katamaran, to je ono što otočani od nas i od vas ministre očekuju. Moje pitanje vama je što Ministarstvo mora, prometa, infrastrukture i vi kao ministar činite po tom pitanju prometnog povezivanja otoka međusobno i otoka s kopnom. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi zastupniče. Točno je kako je nedovoljna prometna dostupnost otoka s kopnom, direktno utječe na kvalitetu života otočnog stanovništva a isto tako i utječe na činjenicu da li će ljudi ostati na otocima živjeti ili će morati krenuti nekim drugim putem. Vlada RH na čelu sa predsjednikom Vlade gospodinom Plenkovićem i resornim ministarstvima inzistira upravo i stavlja poseban naglasak na aktivnostima i ulaganjima koji će otočanima omogućiti bolju kvalitetu života, lakši pristup uslugama i u konačnici potaknuti ljude da otoke biraju i dalje kao svoj dom. Primjerice mi smo prošli tjedan potpisali jednu brzobrodsku liniju, Sporazum o brzobrodskoj, zajedničkom financiranju brzobrodske, državne brzobrodske linije od Pule preko Lošinja do Zadra je upravo odlukom Vlade iz 2016. godine omogućili smo da ta linija bude cjelogodišnja što nije bio slučaj do ovoga potpisivanja. Na tom potpisivanju su bili i predstavnici triju županija, gradova, što je jedan dobar primjer da zajedno i u suradnji sa županijama, gradovima, sa otoka i u priobalju možemo zaključiti u takav jedan sporazum i pomoći u održavanju takvih korisnih linija i takav primjer ćemo koristiti i u budućnosti. Isto tako podsjećam da smo u sljedećoj 2018. godini predvidjeli 310 milijuna kuna za poticanje redovnih pomorskih, putničkih i brzobrodskih linija što je povećanje u odnosu na prethodne godine. Podsjećam isto tako kako Agencija za obalni linijski promet tijekom ove godine intenzivno provodi i natječaje za održavanje linija, provedeno je do sada za 8 profitabilnih te 11 državnih brzobrodskih i 20 brodskih i na svim tim linijama je u prvih 7 mjeseci ove godine ostvareno povećanje i to za čak 8,6% putnika i 9,3% vozila. Sva ta sredstva o kojima govorim nisu dostatna i nisu jedina. Jer nam je isto tako važna i ulaganja u lučku infrastrukturu pa smo u ovoj 2017. godini osigurali 53,5 milijuna kuna za ulaganja u županijske i državne luke. I to je jedan dobar i hvale vrijedan projekt koji nam je evo po prvi puta sada ove godine nakon što smo donijeli program državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet, po prvi puta smo otvorili i mogućnosti korištenja 80 milijuna eura bespovratnih sredstava koje nam se prvi puta stavljaju na raspolaganje za upravo otočno povezivanje i za gradnju lučke infrastrukture u priobalju i na otocima.

Evo sve što sam spomenuo je dokaz da Vlada RH i Ministarstvo mora u suradnji sa drugim ministarstvima vodi računa o otocima i da im veliki značaj. Hvala lijepo. Uvaženi ministre ja vam se zahvaljujem na odgovoru. Zahvaljujem se na ovim projektima jer smatramo da su jako dobri i da pridonose onome što nam je važno a to je prometno povezivanje otoka međusobno i otoka s kopnom a to zajedno sa novim Zakonom o otocima koji je u pripremi uz novi operativni program za hrvatske otoke, uz ovaj operativni program za izgradnju luka čini jednu dobru platformu za razvoj otoka u budućnosti. I ono što je najvažnije ne samo za opstanak nego i ostanak života na našim otocima. Ja želim da vi ustrajete u tim mjerama i u tim projektima ne zato što trebamo mi ovdje to govoriti nego zato jer neke od tih projekata jednostavno nemamo i oni nama kao otočanima trebaju. Da ih imamo ne bi trebali graditi, ali nažalost nemamo i trebaju nam projekti.

Poštovani zastupnik Marko Vešligaj, pitanje postavlja predsjedniku Vlade. Izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani predsjedniče Vlade RH, poštovani ministri, kolegice i kolege zastupnici. Evo ja upućujem pitanje predsjedniku Vlade RH. Dakle županije na sjeveru RH, Krapinsko-zagroska, Međimurska i Varaždinska a priključiti će se uskoro i Bjelovarsko-bilogorska i Koprivničko-križevačka uputile su vam zapravo prijedlog jednoga projekta uputile su vam zapravo prijedlog jednoga projekta kojeg su nazvali sjever po uzoru na sličan projekt koji je inicirala vaša Vlada odnosi se na Slavoniju koja ga naravno svi podupiremo. Znači, cilj toga projekta je da se osim velikih infrastrukturnih projekata koji su spremni u ovim navedenim županijama koje su bile izuzetno aktivne na polju projektiranja, ali također da se utječe i na smanjivanje jaza u plaćama prosječnim plaćama koje postoje na ovom području Hrvatske u odnosu na nacionalni prosjek. Dakle one su za 18% manje, nego što je to u ostatku Hrvatske, a razlog toga je naravno jaka industrija koja je opstala. Prvenstveno ću istaknuti tekstilnu industriju. Istaknut ću i obućarsku industriju. Dakle moje pitanje je ustvari usmjereno da li ste predvidjeli nekakve izmjene poreznih politika kojima će se ipak utjecati na smanjivanje toga jaza kako bi radnici koji rade u tim industrijama osjetili ove blagodati gospodarskoga rasta kojega ste ovdje naveli? Naravno zanima me i što ste predvidjeli ovim državnim proračunom od ovih infrastrukturnih projekata za financiranje u 2018. godini. I da li ćete također da li ćete nastojati nadoknaditi štete od elementarnih nepogoda koje su također u ovom dijelu Hrvatske bile jako velike posebno na poljoprivrednim usjevima?

Hvala lijepa predsjedniče. Cijenjeni kolega Vešligaj, naravno da sam upoznat sa inicijativom naših županija sa sjevera Hrvatske, sjeverozapada Hrvatske o tome da se na jedan konkretniji način okupe i okrupne projekti koji su relevantni za razvoj sjevera Hrvatske. Mislim da je ta inicijativa vrlo dobra i koliko sam ja razumio i Bjelovarsko-bilogorska i Koprivničko-križevačka županija su zainteresirane. Što se tiče elementarnih nepogoda mi smo sada u rebalansu podigli iznos sa 20 na 100 milijuna kuna iz proračunskih sredstava Ministarstva poljoprivrede i postojećih linija već je čitav niz potpora dat što se tiče saniranja ne samo suša, tuče, poplava, požara i svega što nas je zadesilo ove godine. Ja znam da je i veliki dio tih nepogoda bio i u sjeverozapadnim županijama. Kada je riječ o projektima osobito infrastrukturnim projektima meni se čini da možete biti izrazito zadovoljni sa Strategijom prometnog razvoja Hrvatske gdje su svi bitni pravci bilo da se odnose na cestovnu ili na željezničku infrastrukturu uključeni, a veliki dio tih aktivnosti je uznapredovao. Tu posebno mislim na ovaj zagrebački prsten, ali sa sjeverne strane Zagrebačke gore i naš je cilj naravno da ta cesta dođe skroz do Popovca i na taj način da rasteretimo ovaj glavni pravac autoceste koji ide od možemo reći Krapine prema Zagrebu i kasnije prema Slavoniji u odnosu na ono kakva je situacija danas. Kada je riječ o tekstilnoj industriji, slažem se s vama. To je industrija koja je izrazito prisutna i u Krapinsko-zagorskoj županiji, prisutna je i u Varaždinskoj, i u Međimurskoj i znamo da je u toj industriji problem plaća. To su industrija možda sa najnižim plaćama gdje ljudi žive na rubu dostojanstva. I smatram da ćemo i ove godine kao što smo to učinili i lani, učiniti iskorak u povećanju minimalne plaće koliko se to naravno može. A što se tiče porezne reforme i svih efekata koje je ona donijela, oni su zaista pozitivni, jedan ogroman broj ljudi u Hrvatskoj na žalost oni nisu bili vidljivi onima koji su imali najmanje prihode. Prema tome, sa mjerama koje poduzimamo prema sjeveru Hrvatske bilo da je riječ o infrastrukturi, bilo da je riječ o plaćama u tim sektorima koji imaju već godinama najniže plaće, bilo da je riječ o realiziranju financijskih sredstava za projekte iz javnoprivatnoga partnerstva koji se tiču škola, to je osobito važno za Varaždinsku županiju i Koprivničko-križevačku, Vlada će izmjenama zakona koji je trenutno u javnom savjetovanju napraviti zakonsku podlogu da se servisiraju i te obveze u godinama koje su pred nama i na taj način riješe probleme koji godinama stoje otvoreni. Mi smo tu kao partner. Vi znate da je moja Vlada započela praksu da se svakih 6 mjeseci nađemo sa svim županima, sa predsjednicima udruga gradova, udruga općina. Taj dijalog je izrazito koristan kada su se radili zakoni koji idu za tim da se unaprijedi sustav financiranja lokalne i područne samouprave. Čini mi se da smo kroz taj forum dobili i povratnu informaciju, a i sve su jedinice lokalne i područne samouprave pravodobno vidjele kojim smjerom ide Vlada. I s te strane vjerujem da će kroz tu praksu korist biti obostrana u kvalitetnijem nalaženju rješenja koja su na dobrobit i županija, i gradova i općina. Kolega Vešligaj izvolite. Pa evo, ja ću reći da nisam zadovoljan sa vašim odgovorom. Na žalost od vaših reforme koje ste naveli samo 3% građana ima one nekakve konkretne koristi, dakle a to su oni najbogatiji građani. Tih građana je na žalost jako, jako malo u ovim županijama koje sam ja spomenuo sjevera Hrvatske jer su one prvenstveno izvozno orijentirane. Dakle, tamo ljudi rade najvećim dijelom u proizvodnji. I ovaj problem koji sam spomenuo a to je potpora tekstilnoj industriji, a vi ste ga i sami naveli u programu vaše Vlade imate tamo poglavlje gdje stoji reindustrijalizacija, dakle baš i točno piše da ćete davati potpore i poticaje brojnim industrijama. Među ostalima tamo je tekstilna industrija. Na žalost tu još nismo imali konkretnih nikakvih pomaka. Druga stvar, ono što ste spomenuli svakako je za pohvaliti da jesu u strategiju uvršteni neki od važnih infrastrukturnih projekata i to se mora također reći.

Predlažem bar kao jedan konkretan korak da osnujete također Savjet za sigurnu Hrvatsku, slično kao što ste ga osnovali i za Slavoniju. Dakle, da ne čujemo više iz Ministarstva ovakve vijesti kakve čujemo ovih dana, a to su da se krši grubo Zakon o javnoj nabavi.

Dakle, još jedanput ponavljam, nitko nije protiv Projekta Slavonija, dapače, Slavoniji treba pomoći, Slavonija je u teškoj situaciji ali ne trebamo zato kažnjavati i ostale dijelove Hrvatske, sjever Hrvatske. I prelazimo na zadnje pitanje poštovanog kolege Hrvoja Zekanovića. On ga upućuje ministrici demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, gospođi Nadi Murganić. Izvolite! Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predsjedniče Hrvatske Vlade, uvažena ministrice, ministri! Postaviti ću pitanje ministrici demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, ministrici Murganić, usuditi ću se reći i kao na zadnje pitanje dolazi nam jedna tema koja je, po meni, najvažnija za našu domovinu, najvažnija za Hrvatsku. To je pitanje demografije. Kao što vjerujem svi znamo Hrvatska je i dalje suočena s jednim jako velikim prirodnim padom, suočena je sa negativnom migracijskom bilancom, što u konačnici rezultira ukupnim padom broja stanovnika. Oni koji ne znaju, brojke su katastofalne, imali smo 1991. godine od 4 milijuna 784 stanovnika, a 2011. godine imali smo 4 milijuna 284 tisuće stanovnika. Projekcije za danas su da Hrvatska ima tek oko četiri milijuna stanovnika, neki demografi tvrde da ima i manje. Ja ovdje moram pohvaliti dosadašnje mjere resornog ministarstva, a radi se prije svega o porodiljnim naknadama, radi se o demografskim mjerama kroz poreznu reformu, ali zanima me koje su to ostale mjere demografske politike koje Vlada Republike Hrvatske namjerava u sljedećem razdoblju provoditi. Hvala! Izvolite! Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predsjedniče Vlade, kolegice i kolege ministri, a prije svega zastupnice i zastupnici, lijepo vas pozdravljam i zahvaljujem zastupniče na pitanju iz razloga što ste i sami rekli da je demografska obnova jedan od najznačajnijih zadataka ove Vlade, a čujemo i iz ovih svih rasprava da ih ima zaista puno. Onaj temelj i gospodarskog i regionalnog i ruralnog razvoja. Međutim, ono što ste i vi sami uočili tu, demografski podaci su zaista jako loši i volimo se svi u politici služiti eto tako nekakvim zvučnim riječima, imenicama, zaista su katastrofalni. Ali ono što treba isto tako uvijek podsjetiti se da smo godinama zapuštali i nismo vodili računa, a taj demografski slom nije se dogodio jučer niti prošle godine nego se on spremao desetljećima. Zaista, godinama je nizak natalitet, godinama je prirodni priraštaj negativan, godinama spadamo već u vrlo staru naciju. A ono što na je od 2013. godine pogodilo, a tome sam kao zastupnica u Saboru, kada sam imala prilike u raspravama i 2014. i 2015. godine govorila i upozoravala, da na se svim ovim negativnim trendovima pridružio i trend iseljavanja. Vlada, ova Vlada je zacrtala demografsku revitalizaciju kao jedan od najznačajnijih svojih zadatka i to organizirala i kroz Ministarstvo, dakle kroz Upravu ministarstva za demografiju i kroz međuresorno vijeće, Vijeće za demografsku revitalizaciju pod kojom predsjeda premijer. Ono što bi htjeli reći da su naše mjere i aktivnosti usmjerene u nekoliko pravaca, mjere koje su vezane za pronatalitetnu politiku, koje imaju takav značaj i one su usmjerene na jačanje obitelji, stavljena je obitelj u fokus središta kao temelj i društvene zajednice i kao središte gdje se mogu stvarati, rađati, odgajati mladi, zdravi ljudi, pa je jedan od tih zadataka jačanje obitelji kroz socijalni i ekonomski položaj. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona za rodiljne i roditeljske naknade je jedan o taj, devet godina se nisu pomicale odnosno povećavale rodiljne i roditeljske naknade, a i sami ste spomenuli da je sukus subvencije kroz stambeni kredit, kroz porezne reforme, išlo u tome pravcu. Ono što sada planiramo, a ima taj demografski, pronatalitetni predznak, a to je izmjena Zakona o doplatku na djecu gdje će se povećavanjem dohodovnog cenzusa imati jedan veći sveobuhvatni, od sto tisuća obitelji, dakle će imati mogućnost dobivanja više nego što je sada dječji doplatak, a samim time i pronatalitetni dodatak. Usklađivanje obiteljskog i poslovnog života kroz vrtiće i kroz kapacitet vrtića, ali i smjenu vrtića, jedna kvalitetna i pametna i migracijska politika, povratak iseljeništva. I ono što bi bilo izuzetno jako važno da u svojim svim aktivnostima promoviramo da nositelji gospodarskog razvoja shvate važnost zapošljavanja radnog efektivnog stanovništva na prostorima koji su izloženi iseljavanju i ubrzanom starenju, sve mjere koje provode ravnopravan regionalan razvoj. Zahvaljujem na odgovoru. Zadovoljan sam s odgovorom ali obzirom da se radi o jednoj jako važnoj temi, nikad dovoljno. Meni je drago da Ministarstvo vodi računa, i da se stvarno mnoge financijske mjere demografske politike ovdje promišljaju i da će se uskoro implementirati, ali ja bih ovdje sugerirao da se ovdje osim tih financijskih mjera imaju i one nefinancijske na kojima bi također trebalo raditi. Rekao bih da nitko od nas koji smo roditelji nije stvarao djecu zbog poticaja zbog dječjeg doplatka ili zbog nekih beneficija, zbog poreznih olakšica. Drugim riječima ono što nama treba kao društvu treba ja bih se usudio reći jedna duhovna obnova odnosno da se shvati da je bez djece ova nacija odnosno država nema budućnosti i da se stvori jedno ozračje u društvu da je dijete dobro došlo odnosno da je to trenutno glavni prioritet hrvatskog društva. Hvala vam lijepa. Dame i gospodo zastupnici, ovim je aktualno prijepodne završeno. Zahvaljujem se svim zastupnicama i zastupnicima koji su sudjelovali u raspravi, predsjedniku Vlade, članovima i članicama Vlade na njihovim odgovorima. Sada određujem stanku.